Uvažene kolegice i kolege, koliko nas ima. Nastavljamo s raspravom po klubovima. Idući Klub zastupnika HDS-HSLS uvaženi kolega Branko Hrg. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani predstavnici ministarstva, uvažena kolegice i kolege. Evo u ime kluba HDS-HSLS-a želim reći nekoliko riječi o rebalansa proračuna osvrćući se naravno i u nekim konkretnim stvarima na neke primjere koji se ovdje spominju. Dakle, obzirom na planirani rast koji je bio oko 2% pa prema pokazateljima da će on biti čak negdje do 2,7% obzirom da se prihodi povećavaju, rashodi smanjuju, predviđaju se dodatna sredstva za lokalnu samoupravu i to za ona slabije razvijena područja. Također ako gledamo da se predviđa i povećanje sredstava za nerazvrstane ceste i za pomoć ŽUC-evima onda možemo reći da su ovo neki od razloga zašto klub HDS-HSLS prihvaća prijedlog ovog rebalansa proračuna. Ovdje smo često puta danas u raspravama prijepodne čuli odnosno postavljalo se je pitanje koja je vlada zaslužna za ove pozitivne pokazatelje, da li ona vlada Zorana Milanovića ili ona tzv. nazvana tzv. tehničkom vladom. Ja bih rekao da je očigledno da je tzv. tehnička vlada radila znatno bolje od one MIlanovićeve ne tehničke i nesposobne, a nekim primjerima kasnije ću to i obrazložiti. Ovdje bih želio spomenuti upravo ove stavke u proračunu Hrvatskih cesta gdje se vidi da će se povećati stavka za pomoć sufinanciranja odnosno ŽUC-eva sa 48 na 68 milijuna kuna odnosno za 20 milijuna kuna, te također da se planira nova stavka od 20 milijuna kuna za pomoć za nerazvrstane ceste. Također se planira negdje 2 milijuna i 65 tisuća kuna, čini mi se povećanje stavke za program denivelacije osiguranja cestovno-željezničkih prijelaza pa se nadam da će se u tom povećanju naći i nadvožnjak na cesti Križevci-Bjelovar odnosno Sv. Ivan Žabno koja vodi do novootvorene brze ceste koja je otvorena ove godine i gdje se sada stvarno stvara veliki problem ako još k tome dodamo da se gradi drugi pružni kolosijek Dugo Selo-Križevci i da se pripremaju radnje za nastavak izgradnje drugog pružnog kolosijeka Križevci-Koprivnica pa dalje prema mađarskoj granici onda smatram da bi on svakako trebao biti u prioritetu. Želim skrenuti pozornost ovdje na probleme funkcioniranja ŽUC-eva obzirom da sam već u nekoliko navrata u ovoj sabornici ukazivao na jednu ružnu scenu, jedan ružni potez nekadašnjeg ministra Hajdaša Dončića koji je ŽUC-evima potezom pera uzeo u svom mandatu najprije 400 milijuna pa onda još 100 milijuna kuna, dakle 500 milijuna kuna, istovremeno podigao kredit za 400 milijuna i taj kredit podijelio bez ikakvih kriterija bez ikakvih jasnih pokazatelja ŽUC-evima koji su očigledno bili ŽUC-evi politički podobni, ali ovi svi ostali su na temelju toga ostali bez redovnih prihoda i danas se postavlja pitanje kako uopće održavati te lokalne i županijska ceste, kako uopće napraviti košnju trave, kako u krajnjem slučaju organizirati uopće zimsku službu ukoliko bi došlo do većih padalina. Mogu po nekim pokazateljima dati nekoliko primjera, naime na jednog zaposlenog u ŽUC-u dolazi oko 100km cesta, na jednog zaposlenog u Hrvatskim cestama dolazi desetke kilometara manje, a na jednog zaposlenog u Autocestama je još taj omjer malo povoljniji u korist zaposlenih na broj kilometara.

Ovih dana smo imali priliku vidjeti da su se pojedine dosadašnje državne ceste prebacile ŽUC-evima ali samo su se prebacile ceste ali nisu se prebacila i sredstva. I ja ozbiljno postavljam pitanje kako će se to uopće dalje više održavati obzirom da ŽUC-evi definitivno nemaju novaca. I znam da je u ovom vremenu koje je pred nama ovih 20 milijuna kuna povećanja za sufinanciranje ŽUC-eva ne može riješiti ove stvari ali svakako molim da se kod raspodjele tih sredstava uvaže ovi kriteriji i da se stvarno vidi kome je to najpotrebnije, gdje je najveći problem a ne da to opet ide po nekim linijama koje nisu jasne i nisu javno obznanjene. Naravno da ja nemam ništa protiv Hrvatskih cesta i apsolutno su to određeni nesrazmjeri, premalo je novaca i u Hrvatskim cestama, čuli smo i danas u obrazloženju ministra koji sve problemi čekaju ali to ne znači da se za ŽUC-eve i za nerazvrstane ceste ne mogu osigurati neka sredstva kao što je bilo ovdje govoreno, mislim da je kolega Batinić govorio o tome da bi trebalo vrlo jasno staviti određene, da velim dijelove onih naknada koje se daju da dolaze izravno za to održavanje i da se od toga u krajnjem slučaju može raditi na tim cestama jer su to ceste koje su u izuzetno lošem stanju. E sada, zašto ja smatram da je ova tzv. tehnička Vlada radila bolje od Milanovićeve Vlade. Navesti ću samo dva konkretna primjera. Fond zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, ovaj detalj od 757 milijuna minusa u Fondu zaštite okoliša koji je uvijek bio pun novaca i nikad nije dolazio nikakav problem definitivno stavlja jednu veliku sumnju na vođenje politike u vremenu ministra Zmajlovića prema tom fondu. Ja ću se usuditi reći da je po meni evidentno da je ministar Zmajlović trošio novac koji nije imao, trošio ga je unaprijed i doveo fond u krajnjem slučaju i cijelu državu i posebno lokalnu samoupravu koja je upravo iz tog fonda velik dio programa i projekata rješavala u situaciju da sada u ovoj godini i u narednoj godini u principu neće moći skoro pa ništa raditi. Ima dosta načelnika, gradonačelnika, lokalnih dužnosnika, ima dosta ljudi koji znaju proračun zna se da ne možeš trošiti ono za što nemaš poziciju i ne možeš trošiti više nego što na poziciji imaš. Pa ja postavljam pitanje da li će netko stvarno malo zagrepsti u to trošenje i vidjeti što se je to ustvari događalo.

Sve se je to radilo u suradnji sa fondom, bilo je to stvarno transparentno, bilo je vrlo dobro posloženo, bilo je sufinancirano od lokalne samouprave. I najedanput 2015. godine baš čudno, izborne godine, ministar Zmajlović jednostavno prekida tu praksu, suradnju lokalne samouprave i fonda i sve centralizira u fondu, naravno zapošljavajući određeni broj desetaka, nekoliko desetaka novih ljudi. U lokalnoj samoupravi nije bio nitko novi zaposlen, to su radili ljudi koji su redovno obavljali svoj drugi posao. I nije to problem. Problem je što to bježi daleko od očiju javnosti i sigurno je da je jedan dobar dio ovog minusa upravo i na toj stavci koju nikada nitko od strane fonda nije dobro isprekontrolirao na terenu. Drugi dio se odnosi na obnove društvenih objekata, također energetska učinkovitost zgrada. Tu ću navesti jedan vrlo, vrlo konkretan primjer ali u ovom primjeru više nije gospodin Zmajlović sam, tu mu se priključuje i gospodin Maras pa oni u tandemu djeluju. I to eto nigdje drugdje, vjerojatno i na mnogim drugim mjestima, ali baš u mojem rodnom kraju u mojoj rodnoj općini Kalnik. Tamo imam primjer pa ću ga iznijeti. Pa se događa da načelnik općine naravno u želji da nešto napravi, ja mu ništa ne zamjeram, prijavljuje program, očito dobiva sredstva, ne znam baš gdje na tablici onoj, na tablici onoj prihvaćenih projekata ti projekti nisu bili i kreće u preuređenje društvenih domova. Odlično. Treba urediti i treba pomoći ljudima, to su ljudi nekada prije gradili, radili i treba im to pomoći da završe. I sve bi to bilo dobro, i sve bi bilo pozitivno da se ne događa situacija da se na jednom takvom domu pojavljuje ovako tabla a na tabli piše dom za starije i nemoćne. Dom za starije i nemoćne. A sredstva su bila prijavljivana za društvene domove. Dakle postavljam si pitanje ne radili li se ovdje o nenamjenskom trošenju državnog novca? Ako je tabla dom za starije i nemoćne a ako se je napravio društveni dom onda je tu došlo do nenamjenskog trošenja sredstava. I to ne bi bio problem kada se sa razine Vlade i ministra Marasa ne bi davala izravna potpora tome, pa nažalost i ne samo od njega nego i onda ondašnje ministrice graditeljstva gospođe Mrak-Taritaš koji svojim dolascima na ta gradilišta koja su neelegalna izravno podupiru kao ministri u Vladi RH takav način rada. Da li ovi primjeri zaslužuju da se o tome malo detaljnije sagleda situacija i da se vidi kako su se ti novci trošili, zašto je taj minus, kada je nastao taj minus i tko je odgovoran za taj minus? Da li je taj novac uopće kojeg nije ni bilo namjenski potrošen? Danas se poduzetnici žale da im nije plaćeno. Znači i oni su prevareni, a mi ćemo dići ruku za rebalans proračuna u kojem ćemo prihvatiti činjenicu da je u Fondu zaštite okoliša manjak od 757 milijuna kuna.

To je bilo sve u redu i nije bilo uredu pa da vidimo to. Ali također da vidimo i što je to radio gospodin Zmajlović i kako je on trošio te novce. Jer on je u krajnjem slučaju vrh te piramide, on je taj koji je u principu sve ovo osmislio i blagoslovio, neki drugi su mu u tome očigledno jako dobro pomagali. Mi ćemo naravno podržati rebalans proračuna. Hvala uvaženom kolegi Hrgu. Prva replika jest ona uvaženog kolege Milorada Batinića. Kolega Hrg da li ste možda krivo pročitali ili imate neke informacije pošto ste dio vladajuće koalicije, naime u izmjenama i dopunama odnosno rebalansu proračuna Hrvatskih cesta na stranici 7. piše ovako „Šifra 105, pozicija sufinanciranje i stvarno povećanje 20 milijuna kuna.“ I ispod piše „Sufinanciranje ŽUC-evima 0 kuna“ Znači ŽUC-evi nisu dobili ništa, niti će dobiti nego sufinanciranje nerazvrstanih cesta tekuće pomoći 20 milijuna kuna. Ja sam pitao ministar kako će se ta sredstva utrošiti pošto je druga polovica konac 11 mjeseca, znači neće se moći investirati i s kojim slučajem od kolegice dobijem tumačenje sa odbora da će se to, da su to planirana sredstva za zimsku službu, za brdsko planinska područja.

Ja sam smatrao možda ste u međuvremenu uložili amandman na povećanje ŽUC-evima što bi bilo prirodno da se makar donekle to ublaži, ali vidim da očito nije to to. Naime, i onda malo kad pogledate ovaj proračun Hrvatskih cesta onda vidite da je to alokacija, znači ništa se nije, onaj višak prihoda od 1,5 milijardu ništa se nije odrazio niti na Hrvatske ceste, niti na Hrvatske vode, niti na fond osim alokacije iz jedne pozicije izmještanja na drugo. Da očito je samo 20 milijuna kuna u tom djelu i to je definitivno problem. Nemam ja nikakve druge informacije koje imate i vi naravno, nemamo druge informacije osim one koje pišu ovdje. Ovo je službeni dokument koji je došao na Hrvatski sabor, prošao sva tijela i ne znam kako bi netko mogao imati neki drugi dokument. Ali u svakom slučaju vi kao dugogodišnji lokalni dužnosnik isto znadete koji su problemi, svi smo svjesni situacije i definitivno za narednu godinu se mora ozbiljno sagledati ovaj problem. Neće se moći ni kositi trava na županijskim cestama, lokalnim cestama. Da ne kažem da danas imate čitav niz naselja još koja nisu na asfaltu, da su te ceste neasfaltirane, da ne kažem da se te ceste ne mogu prijavljivati ni za mjere ruralnog razvoja gdje je i onako previla gužva, ove se čak ne mogu ni prijaviti. Znači mora će se riješiti pitanje održavanja, uređenja tih lokalnih županijskih cesta i ovako kako je sada situacija nije dobro. Ovaj dio rekao sam i sam ja očekujem da vrlo jasno dobijemo kriterije, pravilnike, saznanja kako će se trošiti taj novac da se ne dogodi ono što je bilo pred par godina kada je ministar Hajdaš-Dončić stvarno po kaputu bez ikakvih pravilnika, bez ikakvih kriterija podijelio 400 milijuna kuna. Ja sam dobio pismeni odgovor na pitanje kao zastupnik u Saboru gdje je malte ne rečeno to je bila ministrova odluka, on je to tako napravio i gotovo. Da ne kažem da su neki ŽUC-evi sa bitno manjim brojem cesta, manjim kilometražama, sa boljim cestama dobivali duplo više novaca nego neki drugi. Znači jedna vrlo ružna scena koja se dogodila i koja trajno je stavila ŽUC-eve u jednu stvarno situaciju da više nema ni za preživljavanje. Druga replika je uvaženi kolega Davor Vlaović. Kolega Hrg, u svom izlaganju ste rekli da važete koja je Vlada bila uspješnija ili neuspješnija a u konačnici taj sud treba i reći građani, oni su svoje rekli u svim anketama su rekli da su nezadovoljni kako je i bivša Milanovićeva vlad vodila RH, a i ova tehnička, i sigurno da moramo najprije i najviše njih slušati. A kad ste spomenuli da kroz ove povećane transfere prema jedinici lokalne i regionalne samouprave se donekle kompenziralo manjak prihoda obzirom na izmjene Zakona o porezu na dohodak. Pa i sami ste gradonačelnik i znate koliko je to utjecalo na prihode vašeg grada i znate da ove kompenzacijske mjere nisu jer je riječ o milijardu i pol kuna mogli kompenzirati taj nedostatak prihoda i da s te osnove imali i manje mogućnosti i za sufinanciranje projekata pa i energetske obnove zgrada. Stoga mislim da to sigurno nije dobro i da se to mora mijenjati a pogotovo u kontekstu i daljnjih poreznih reformi i povećanja neoporezivog djela dohotka. Koliko će se po vama smanjiti prihodi općina, gradova i županija i koliko bi ministar Marić morao planirati u proračunu za 2017. jer je rekao da će kompenzacijskim mjerama kroz direktne transfere iz državnog proračuna kompenzirati taj manjak prihoda općinama i gradovima. I slažem se s vama da ovaj kriminal ako ga je bilo oko fonda i financiranja fonda a u kontekstu toga da naši građevinari sad ne mogu dobiti svoja sredstva za izvedene radove treba istražiti i da se pothitno mora platiti izvođačima radova kako bi taj građevinski sektor dalje mogao opstati. Hvala lijepa poštovani kolega Vlaović. Ma često smo razgovarali o tim stvarima i znamo dobro o čemu se radi. Da i to je jedan od razloga zašto sam rekao da je ona Vlada Zorana Milanovića bila nesposobnija Vlada, jer ona je napravila izmjene Zakona o porezu na dohodak na način da nije dala nikakve kompenzacijske mjere prema lokalnoj samoupravi. Mi smo u gradu Križevcima izgubili tada 3, 3 i pol milijuna kuna. Sada se je to stabiliziralo jer je došlo ipak do pomaka u rastu malog gospodarstva, druga je klima, druga situacija, nešto se je dogodilo. Znači, na neki način je vraćeno. Ovo što se sada, što ste vi rekli što se sada događa i što je ministar Marić govorio, dakle vrlo skoro ćemo vidjeti čim dođe prijedlog proračuna za narednu godinu. Ono što je on govorio ja vjerujem u to da će se predvidjeti, znači fond iz kojeg će se kompenzirati taj manjak koji će nastati izmjenama ovih zakona koji su sad. Ja nisam rekao da je bilo kriminala. Ja sam samo naveo neke konkretne primjere onog što sam vidio na svoje oči i onog što kao lokalni dužnosnik znam da se ne smije događati i onoga što se meni ljudi smiju u mojim Križevcima i govore mi pa kako ti ne možeš, a tamo evo mogu. Ne kažem ja da je bilo nešto loše. Možda je bilo sve dobro. Minus … [[Govornik se ne razumije.]] milijuna kuna, hajmo ga ispitati, pa nije to samo tako hajmo to priječi preko ovoga na taj način, idemo istražiti, vidjeti, napraviti znači inspekcije, nadzore, provjeriti kako se je taj novac trošio. Vidjeti naravno kako ljudima platiti što se i danas govorilo da nisu ti izvođači radova na kraju krajeva oštećeni jer su oni pošteno odradili svoj posao. Ali oni koji su odgovorni za to neka odgovaraju. Treća replika uvaženi kolega Gordan Maras. Hvala lijepo. Gospodin Kešer, bože gospodin Kešer, gospodin Hrg. Kešer je načelnik općine Kalnik gdje vam je egzaktni primjer kako netko zbog svoje ljutnje i zloće je čak i svom mjestu u stanju biti neprijatelj ukoliko on nije tamo na vlasti. Potok Kalnički je malo mjesto gdje se rodio gospodin Branko Hrg, ima 40 kućanstava, 2 stotine ljudi tamo živi, 133 birača i imali su društveni dom koji je izgrađen '82. godine. I načelnik općine je odlučio pokrenuti obnovu društvenog doma i iskoristio određena sredstva koja je općina mogla dobiti na raspolaganja. I šta je tu loše gospodine Hrg? Pa vi svom mjestu, svojoj obitelji tamo koji žive, koji će od toga imati koristi sad zbog toga što je gospodin Kešer u SDP-u, šta vi niste u dobru sa njime, vi ste u stanju tu za govornicom prozivati svoje mjesto, svoje ljude koji tamo žive koji će od toga imati koristi samo i isključivo iz zloće, iz ničeg drugog. I ja ću vam reći da, ja sam bio tamo. Meni je drago da su oni dobili društveni dom ukoliko je ovo istina što vi govorite da je tu bilo nekakvog kriminala šta ja mislim da nije. Slobodno podnesite kaznenu prijavu protiv gospodina Kešera i na taj način reagirajte. Nemojte sramotit sebe, svoju općinu i svoje mjesto gdje ste rođeni. Pa to ne bi trebao raditi nitko, a ne zbog odnosa između HSS-a, SDP-a i HDZ-a. Ljudi su dobili nešto tamo. Sad čujem informaciju da se taj dom i projektira i svi društveni domovi na području općine da će imati ležajeve za starije i nemoćne i to je jedino šta je bitno. A ja bih se na vašem mjestu zabrinuo da u mom mjestu gdje sam ja rođen, recimo zastupnik SDP-a kao što sam ja dobio više preferencijskih glasova nego vi [[Upadica Jandroković: Hvala vam lijepo.]] To ipak nešto više govori o vama nego o ovome što ste ovdje ispričali. Hvala.

Što ste vi otvarali gore? Jeste plasirali novac iz državnog proračuna za Dom za starije i nemoćne ili ste plasirali novac za društveni dom? Znamo dobro kako se troši novac. I ja vas lijepo pitam kao tadašnjeg ministra, da li vi možda u toj vašoj želji za borbom za vlast niste možda stavili u drugi plan zakon i išli jednostavno kupovat glasove. Ja nisam ni jednom riječju spomenuo ime i prezime načelnika. Čak sam rekao uvodno da njemu nemam što zamjeriti, da se je on borio za svoje selo, za svoju općinu. Ja to poštujem. Ali ja zamjeram vama i vašem kolegi Zmailoviću. Ne, ne, ne. Oprostite gospodine Maras, ja vam zamjeram što ste dozvolili da se novac iz krive pozicije plasira za krivu namjenu umjesto da ste dali novce za taj društveni dom. Pa zašto niste dali novac za društveni dom? Zašto ste muljali? Dakle, vi ste pomogli u nenamjenskom trošenju novca. Vi ste bili ministar. Pa koju vi poruku šaljete ostalim načelnicima? Koju vi, nemojte mi upadati u riječ. Ja vas molim da ne dobacujete. Očito vam je malo gore se zavrtjelo na konju pa ste zviznuli na kamen kalnički i sad to pričate. Hvala lijepa. Gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege, gospodine Hrg. Evo ja bih se ipak s Kalnika i Doma vratio malo na ŽUC i Županijske uprave za ceste, odnosno na sredstva koja kao što je rekao i gospodin Batinić na žalost nisu predviđena u rebalansu za 2016. godinu za Županijske uprave za ceste, a Županijske uprave za ceste su stvarno u lošem financijskom stanju i ŽUC … [[Govornik se ne razumije zbog najave.]] Koprivničko-križevačke iz koje ja dolazim koja nema niti kilometar autoceste su sigurno u ovoj državi kažnjene dugi niz godina, samim time što nije napravljen niti kilometar autoceste, a s druge strane sredstva za županijske ceste koje idu preko županijskih uprava za ceste se stalno smanjuju i zadnje drastično smanjenje je bilo ovo koje je spominjao gospodin Hrg od strane ministra Hajdaša Dončića. Ali istovremeno recimo u to vrijeme se u kraju od kud on dolazi gradilo i to naveliko i po tome se vidi da je za neke bilo sredstava i dijelilo se po onom po babi i po stričevima, a za nas većinu drugih u Hrvatskoj nije bilo sredstava. Ja zato apeliram i na Vladu i ministra kada će se donositi proračun za sljedeću godinu jer sada više stvarno nema vremena u ovom rebalansu da se povede računa o tome da se iznađe drugačiji model financiranja ŽUC-eva da se vrate barem ona sredstva koja su imale do prije nekoliko godina, ako već ne i povećaju jer recimo samo Koprivnička županija ima preko 900km županijskih i lokalnih cesta za održavanje preko ŽUC-a i to je sa ovim sadašnjim sredstvima nemoguća misija i kvaliteta života i svega ostaloga na tom području drastično pada i to bi trebalo postupno u narednih nekoliko godina zastaviti i kud i kamo poboljšati. Odgovor na repliku kolega Hrg. Hvala lijepa. Kolega Felak, dobro nije baš ova vaša konstatacija do kraja točna da se nije napravio nijedan kilometar. Naime, ovaj krak brze ceste podravskog ipsilona do Križevaca je građen iz programa Hrvatskih autocesta, a jest da je kategorizacija brze ceste i sada dolazi tek do prenamjene pa možemo reći da u tom dijelu je i uredu, da tu i nismo da tako kažem loše prošli nakon stotina godina u krajnjem slučaju. Ali ovo što ste i sami napomenuli što sam ja govorio, dakle 25 milijuna kuna u četiri godine je izgubio ŽUC Koprivničko-križevačke županije. Mi to ne možemo više podnijeti, znači taj ŽUC ne može više normalno funkcionirati on nema zaposlenih on ima šestero zaposlenih, sami ste rekli koliko kilometara cesta. Imamo sela koja su nam na kamenim cestama, na šodru, znači imamo ljude koji žive danas u 21.stoljeću na županijskim lokalnim cestama, žive na kamenim cestama, na prašini. Mi ne možemo financirati, ne možemo ih nigdje kandidirati jer nema za to novaca, ŽUC ne može pratiti.

Stojimo, ceste još propadaju za par godina će to biti trodupli troškovi jer će propasti ono što sada imamo jer se ne može održavati. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Dobro je da imaju građani mogućnost pratiti i ovu našu raspravu jer upravo evo u ovom trenutku sam dobio jedan SMS od jednog zabrinutog stanovnika Potoka Kalničkog odakle je rodom gospodin Hrg, koji mi je napisao i kaže „Projekt kojeg je provodila Općina Kalnik u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša zove se ne gubi društvenu energiju, misli zeleno. U projekat su uključene ne stambene zgrade na području Općine Kalnik između ostalog jedna od tih zgrada je i zgrada Društvenog doma u Potoku Kalničkom na kojem su se vršile radovi energetske učinkovitosti, izolacija krovišta, te izgradnja ovojnice zgrade. Za sanacije energetske učinkovitosti nije potrebna građevinska dozvola i to je morao gradonačelnik Križevaca i uvaženi saborski zastupnik znati.

Za radove koji su se izvodili na ne stambenim zgradama u Općini Kalnik postoje svi dokumenti o pravu građenja u zgradi, objekt ima građevinske dozvole te su imali sve elemente za sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i Općina Kalnik“ Tako da evo odmah da gospodin uvaženi zastupnik koji očito nije zastupnik tih građana iz Potoka Kalničkog i tog dijela Općine Kalnik je njegov jedini interes je valjda da zastupa građane koji su glasali za njega, da zna potpunu informaciju da to više ne spominje jer radi njega i njegove ozbiljnosti, pa ne stambene zgrade gospodine Hrg, ne znam jeste čuli šta sam sada izgovorio. Dat ću vam stenogram pa ćete onda moći pogledati što sam rekao. Toliko o gospodinu Hrgu i njegovom mjestu odnosno kako se on bori za svoju obitelj i sumještane. E sada, oko rebalansa za 2016. godinu mene veseli što je taj rebalans takav da ide u pozitivnom smjeru, da su prihodi veći, ali ono što naravno moramo ovdje istaknuti dva su osnovna razloga zbog čega su porezni prihodi veći. Broj jedan je gospodarski rast i gospodarska kretanja koja su potaknuti aktivnošću poduzetnika 2014., 2015. godine jer svakome ozbiljnom je jasno da vlada koja je radila od privremenog financiranja i usvajanja proračuna negdje u trećem mjesecu do šestog mjeseca nije mogla ama baš ništa napraviti kako bi ti rezultati bili ovakvi kakvi jesu. I sa te strane pozitivni tijekovi koje je danas u svojoj raspravi spomenuo je gospodin Lalovac, su nešto što je doprinijelo da imamo ovakve rezultate. Prethodne vlade koja je napravila odnosno ne prethodne nego one prije nje Vlade koja je napravila u 4 godine puno da PDV ne bude u proračunu 38 milijardi nego 44 prihoda, da porez na dobit ne bude 4 milijarde nego 7 milijardi i 200 i svi ti pozitivni trendovi su doprinijeli do toga da sada imamo situaciju ovakva kakva je a to je da je bolje nego što je bila u proteklim godinama. I drugi razlog što zbog tog kratkog djelovanja Vlade nije bilo projekata poput prometne renesanse ili drugih projekata poput ispitivanja pozitivnih pobjedničkih trendova HDZ-a u Omišu koji su javni proračun praznili na uštrb i na korist pojedinaca ili političkih stranaka u ovom slučaju HDZ-a. Sva sreća da je ta Vlada djelovala samo tri mjeseca jer možda bi u toj situaciji da je to bilo duže i da je imala cijelu godinu bilo projekata poput prometne renesanse, ispitivanja pobjedničkih lokalnih trendova i slično sve ono šta nažalost prazni proračun RH a vidjeli smo kako to u prošlosti izgleda. Znači jedan razlog je gospodarski trendovi i drugi razlog je kratkoća djelovanja odnosno nemogućnost da se renesanse i slični projekti apliciraju. Ono što mene zabrinjava je nonšalantnost i indiferentnost premijera Plenkovića jučer prema tim projektima koji se pozivaju na supsidijarnost u HDZ-u a ta supsidijarnost očito izgleda ukoliko je u okviru nadležnosti grada Zadra, onda ja kao premijer RH se nemam šta očitovati o manifetlucima i krađama koje su se tamo desile. E to jednostavno ne možemo prihvatiti i zabrinuti smo i ja sam osobno zabrinut šta gospodin Plenković se poziva na supsidijarnost i stoji čvrsto kao stup, kao kamen iza gospodina Kalemete i brani gospodina Kalemetu i brani gospodina Kirina koji je također imao odnose izvlačenja novca iz proračunskih sredstava a gradonačelnik je grada Virovitice. I to nije tak to nisu te europske vrijednosti, to nije ono sve što je gospodin Plenković govorio ili govori kao hrvatski premijer. Znači očekujemo u budućnosti i prilikom prezentiranja proračuna za 2017. da se gospodin Plenković ogradi od onih koji su uzimali javni novac za osobne ili stranačke potrebe. Ne smije ukoliko želi svoj kredibilitet zaštiti stajati i dalje uz gospodina Kalmetu kao najbližeg suradnika a ja to imam dojam da on to radi i da gospodin Plenković u biti pokriva gospodina Kalmetu. Druga stvar koja je meni posebno zanimljiva u proračunu a to sam rekao nešto ranije prilikom diskusije ministra Marića, znači nema nikakve potrebe za dizanjem PDV-a u ugostiteljstvu jer se iz ovog rebalansa proračuna vidi da je prihod od poreza na dobit 2 milijarde kuna veći, više nego što će biti prihod od povećanog PDV-a u turizmu. I u biti tu nema nikakve reforme, nema nikakve strategije nego to je jednostavno preraspodjela. Netko je odlučio da se ugostiteljima, da se turizmu poveća PDV iz nekog razloga zbog toga što su oni navodno bili u povlaštenoj poziciji proteklih 4 godine i sada konkretno mijenja tu cijelu priču. I ja vam kažem, zapamtite ovo što sam rekao pogotovo vi koji ste iz jakih turističkih sredina u Dalmaciji, da će 10 tisuća ljudi u turizmu ostati bez posla zbog ovakve mjere a za nju nema potrebe. Isto kao što nema potrebe da se smanjuje, odnosno opterećuje više rad onih koji su zarađivali do sada po pitanju autorskih honorara. Ne samo novinari, prevoditelji, nego i programeri informatičkih programa koji nose visoku dodanu vrijednost i tih 50 i nešto tisuća ljudi će imati 5 do 6 tisuća godišnje svog rada nego što su imali do sada, odnosno to iznosi negdje 250 milijuna kuna na godišnjoj razini. To je također otprilike sličan iznos koliko imamo sada već u ovoj godini veći porez na dohodak nego što je bio planiran. Znači niti za to nema nikakve potrebe a kunemo se u te ljude, kunemo se u one koji svoje znanje i pamet žele na tržištu ponuditi. Tu govorim o jednom čitavom sektoru informatičara koji jako puno rade na taj način jer to sve što oni naprave i programiraju je njihov autorski uradak, odnosno intelektualno vlasništvo a sa druge strane ih kažnjavamo. I tih 50 i nešto tisuća ljudi koji se bave time ili koji zarađuju ne velike novce, 4, 5 tisuća kuna mjesečno jer tu se ne radi o kako je netko rekao velikim umjetnicima koji zarađuju milijune kuna nego ljudi koji vrijedno rade za 5, 6 tisuća kuna mjesečno. I sa te strane nema nikakvog razloga niti da se njih dodatno opterećuje a to se vidi iz ovog rebalansa proračuna jer su trendovi pozitivni jer nema potrebe da ono gdje nam ide dobro da to na neki način suzbijamo odnosno onemogućavamo. I ja vas molim da do sljedećeg tjedna kada bude ponovno ta rasprava i drugi krug, odnosno drugo čitanje poreza na dohodak da uzmete u obzir i ove podatke iz ovog rebalansa jer nema nikakvog razloga da kažnjavamo turizam i one koji su, ja bih rekao obuhvaćeni autorskim honorarima, tim više što dvoje ponajboljih ministara u hrvatskoj Vladi gospodin Cappelli i gospođa Koržinek Obuljen imaju ista stajališta kao što imamo mi iz opozicije. Ne bi trebalo gledati i usko se skoncentrirati samo na svoj uski stranački ili neki drugi interes nego bi trebalo dati podršku onim ljudima koji stvaraju dodanu vrijednost RH. Prva replika je uvaženi kolega Blaženko Boban. Kolega Maras ja vas razumijem i vašu želju za dodvoravanjem možebitno novom predsjedniku vaše stranke i tako čestim istupima, a van teme. Naime, rekli ste na samom početku da vam je drago da šira javnost gleda ovu sjednicu jer ste dobili neku poruku. U tom momentu kad ste tu rečenicu izgovorili, znate koliko je vaših članova bilo ovdje? Doslovno jedan, vi kolega, Sabina i Đujić i da i gospodin Đujić jeste, a kolegica Sabina je taman ulazila u sabornicu. Dakle, vi i još jedan. I vama to nije neugodno, vama to ne smeta, no dobro to je vaše pravo. Od vaših 10 minuta vi ste samo jedan minut posvetili točci dnevnog reda a to je rebalans proračuna za 2016. godinu. Sve ostalo ste posvetili onome što će nama svima ali i vama vjerojatno kao vidovnjaku, čovjeku koji zna nama biti na dnevnom redu već slijedeći tjedan, koji su ispred nas da li slijedeći ili onaj ispred vidjet ćemo otom potom, ovisi o Hrvatskoj vladi. Ali ću replicirati samo na onaj dio, taj minut o kojem ste govorili, rekli ste to je zasluga Vlade gospodina Milanovića i zasluga trendova koji jesu trenutno u Europi pa tako i u našoj državi i s tih 50% vaše rečenice se apsolutno slažem. Ali podsjetit ću vas ovdje da kroz izvještaj o rebalansu se spominjao i Fond za zaštitu okoliša koji je poslao tako kao je poslao po prvi put od kad fond postoji je poslao, a s tim rezultatima a kolega Zmajlović je to na neki način obrazložio da su puno radili pa da su toliki minus u fondu stvorili.

Odgovor na repliku. Gospodine Boban, spomenuli ste vidovnjak, to je riječ, strana riječ, ne znam da li to znate. Kod nas se kaže vidioc. Tako da evo za ubuduće da znate kada spominjete to. Znači vidioc nije osoba koja sve zna tako da ste spomenuli u istoj rečenici nepovezive stvari i molim vas da se skoncentrirate prilikom govora i to ne radite.

Ja njega uopće nisam spomenuo, ne znam zbog čega njega opće spominjete u toj cijeloj raspravi. Znači ja hvalim one ministre koji se bore za populaciju koju zastupaju u Hrvatskoj vladi i odajem im priznanja. Pa valjda to nije negativno? Ja znam da možda nekome ne odgovara kada mi iz SDP-a pohvalimo nekoga ali ima dobrih ministara u Vladi gospodina Plenkovića i volio bi da mogu to reći i za gospodina Marića da predloži slijedeći tjedan nešto što mislim da je pravedno i šta je logično kao što to predlažu gospodin Cappelli i gospođa Koržinek. I drago mi je također da se slažete samnom da je Vlada Zorana Milanovića zaslužna za ovakvo ispunjenje i punjenje državnog proračuna i da su gospodarski trendovi pozitivne zahvaljujući radu 2014. i 2015. prvenstveno naravno hrvatskih poduzetnika ali i radu Vlade Zorana Milanovića. Evo to je, iskreno sam se razveselio kad ste to rekli jer vidim da i vi u HDZ-u znate ponekad ne zatomiti iskrenost.

Ministar obrta i malog i srednjeg poduzetništva, jer bi možda bilo u redu da ministar zna da se na tabli koja se stavlja pred objekt koji se gradi piše i broj građevinske dozvole i dokumenta na temelju kojeg se gradi, vidite ovdje ga nema, nema ga. Vi ste govorili o društvenom domu, u bagatelnoj nabavi piše dom za starije i nemoćne. Vi govorite i potvrđujete ono što je pisalo po mrežama da se radi o novcima Fonda za zaštitu okoliša ali onoj tablici objekata koji su prošli na natječaju, tih objekata nema. Na tablici prigovora koji su bili, žalitelja znači koji su se žalili na 112 mjestu je ta ista općina sa tim objektom koja je odbijena. Ja vas sad pitam gospodine Maras kako ste vi to dijelili novce? Po kojim kriterijima, kako? Jeste imali svoju kasu? Vi ste zagrabili i samo ste dali, vaš kolega Zmajlović, vi ste mu rekli daj to meni gore treba ili negdje drugdje? Toga je bilo sigurno još više, ovo je samo jedan mali primjer. I ponavljam ništa ja nisam rekao za načelnike općine, on se bori, on preuzima odgovornost za to ako nešto nije napravio. Ja postavljam vama pitanje, vi ste bili ministar, vi ste dali prisegu da ćete poštivati zakon, jeste ga poštivali ovdje? Hvala kolega Hrg. Odgovor na repliku. Pa odgovor je vrlo jednostavan. Za razliku od renesansnih dečki iz HDZ-a ja sam ga poštivao. A da je tome tako pa gledajte s obzirom da volite istraživati i ispitivati dajte se, ja nisam revizor gospodine Hrg, znači ja ove podatke s tolikom strašću i analizama ja s tim ne bavim pogotovo kad nije direktno dio mog posla. Znači ja ovo sve što vi govorite nisam istraživao ali ukoliko vi jeste istraživali i ukoliko mislite da je to nešto loše pa zašto ne napišete prijavu u čemu je problem? Ja ću vam reći za sve poslove koje sam ja radio da ja mislim da sam napravio, ne da mislim nego sam uvjeren da sam napravio po zakonu i po pravilima. Za vrijeme mog mandata i Vlade Zorana Milanovića primjerice u Programu regionalnog razvoja se nije gledao tko je načelnik općine iz HDZ-a, HSS-a ili HNS-a i SDP-a. Evo pitajte načelnike. Ali ja vam govorim o ovim koji nemaju niš, čiji su proračuni po milijun, dva kuna, koji se javljaju na programe regionalnog razvoja i koji su svi uredno odbijani čak i iz HSS-a dok ste vi bili predsjednik. Pazite ovaj paradoks. Načelnici općina u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji dok ste vi bili predsjednik su se svi žalili da ih je skinulo kod ministra Tolušića zato da dobiju HDZ-ovci novce, a vi ste bili u toj koaliciji. Pa jel' vama neugodno da su te općine koje su se vrijedno javile za projekte nisu dobile ni kune zato što nisu bile načelnici iz HDZ-a, a vi ste podržavali i dvije ruke dizali za Karamarka. Ne jednu, nego dvije ste dizali, da se čini da vas ima duplo više. Tako da ono? Dajte se skoncentrirajte malo gospodine Hrg. Nije čudo šta vam HSS-ovci nisu dali povjerenje. Zbog toga šta vi pretpostavljate

Pazim na sve, pa i nas vas. Uvažena kolegica Sabina Glasovac. Poštovani kolega, u vašem izlaganju dotakli ste se načela supsidijarnosti i premijera Plenkovića i pritom ste spomenuli moj grad Zadar. Nemojte se vi baš tako dirati u Zadar. Zadar je jedan, ovako je malo bio spomenut u negativnom kontekstu od strane vas zbog našeg gradonačelnika. Evo ja koristim priliku da čestitam svom gradu današnji dan grada Svetog Krševana. Zadar je jedan kulturni, povijesni grad vrijednih ljudi. Na žalost, posljednjih godina na stranicama Crne kronike zbog gradonačelnika Kalmete. Dvije optužnice u 14 dana kao produkt dugogodišnje istrage za malverzacije s mjesta ministra. Međutim, evo vidite sad kako gospodin Plenković prije nekoliko mjeseci na Saboru HDZ-a skupio je snagu i zagrmio je s govornice da ne može HDZ biti žrtva taoc jednog čovjeka Tomislava Karamarka. Tomislav Karamarko u tom trenutku, a ni danas nema optužnicu. Ali vidite, što je dozvoljeno Kalmeti, nije Karamarku. Presumpcija nevinosti danas vrijedi za Kalmetu, nije vrijedila za Karamarka. Cijeli Zadar je zapravo taoc jednoga čovjeka. I danas na dan grada nagradu za životno djelo prima jedan veliki čovjek, možda najveći, jedan od najvećih u povijesti grada Zadra. To je gospodin Stanislav Antić, legendarni direktor SAS-a koji je 2001. godine željom zadarskih građana bio izabran za gradonačelnika, ali Kalmeta i HDZ su mu ukrali izbore kupivši vijećnicu Renatu Peroš.

Hvala vam lijepa. Odgovor na repliku.

Samo to. Izvolite. Ja vas ipak molim za zrno razumijevanja kad je rečenica u pola, da radi smisla se desetak sekundi, a ja ću evo sad tih 10 sekundi vratiti koja je gospođa Glasovac potrošila. Gospođo Glasovac, nisam ja spomenuo Zadar u negativnom kontekstu. Ja volim Zadar, volim Zadranke i Zadrane i to je zbilja jedan prekrasni grad. Na kraju krajeva ove godine je jedna od top destinacija europskih po izborima od određenih medija, tako da s te strane svaka čast Zadru i da je bar više gradova kao što je Zadar u RH. Ja mislim da bi svi bili sretni. Ali mene je neugodno iznenadio kada je jučer gospodin Plenković otvoreno stao iza gospodina Kalmete. Supsidijarnost. Znači, vi odlučite u lokalnom HDZ-u da li vas smeta šta Kalmeta ima dvije pravomoćne optužnice. Ili moja to stvar uopće nije. Znači sa te strane je pokazao po meni jednu nekonzistentnost i ne dovoljnu čvrstinu za hrvatskog premijera da se ogradi od onih loših stvari bez obzira šta to paše ili ne paše HDZ-u u tom trenutku. I dobro ste rekli. Karamarko nigdje optužnice. Ne? Bilo bi dobro da je Plenković grmio u Lisinskom, ali on je to tamo dosta stidljivo rekao.

Ne, vi ste sad potpuno odlutali od teme i ja bih vas molio ipak da se držimo teme, pogotovo što ste počeli zalaziti sada već zaista poigravate se sa osobama kojih ovdje nema, ružno o njima govorite. Ja to govorim svima. Znači, ja govorim de facto svakome. Tako da to ima itekako veze sa temom. A rekao sam u svom uvodnom govoru da je zbog toga šta više nema projekata poput prometnih renesansi proračun dobro napunjen 2016. godine. Molim vas da mi dopuštate da govorim ono šta mislim. Uvijek vam dopustim da govorite ono što mislite, ali i rekao sam u više navrata da kad netko malo skrene sa teme pa se vrati to je u redu. Ali kad netko iskoristi repliku govoreći o nečem što nema nikakve veze s temom i to ponavlja više puta onda mislim da je korektno i to je moja obaveza kao predsjedavajućeg da ga upozorim. Pa vas molim bez obzira ako koristite stilske figure to je uredu, ali ako pretvorite repliku u politički govor koji nema veze s temom ja vas moram upozoriti. Anđelko Stričak. Hvala potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Kolega Maras vi ste u svojoj raspravi istaknuli da u vrijeme vlade Zorana Milanovića nije se gledalo koji načelnik ili gradonačelnik pripada kojoj političkoj opciji odnosno da su imali svi iste mogućnosti javljati se na natječaj resornih državnih ministarstava. Evo kako su ti natječaji izgledali. Većina njih je bilo raspisano odnosno objavljeno na službenim web stranicama ministarstva navečer ili noću, neki čak noću u 22 sata. Naveli bi se uvjeti, koje sve dokumente su općine, gradovi trebali prikupiti i obavezno se navodilo vremenski period do utroška sredstava. I gle čuda, natječaj se navečer objavi, ujutro pojedini načelnici i gradonačelnici stoje ispred ministarstva i nose svoje gotove projekte. To su bili zaista jako zanimljivi natječaji gdje su neki očito bili vidoviti i unaprijed su znali koji će biti uvjeti u tim natječajima.

Odgovor na repliku. Ne znam da li smijem odgovoriti jer ovo također bi mogli prokomentirati kao ne držanje striktno teme, ne, znači što je gospodin Striček rekao ali ja ću evo riskirati da me opomenete. Gospodin Striček kada dajete ovakve primjere onda nemojte govoriti općenito, neki, neke, neki natječaj, neki načelnici, morate govoriti konkretno. Ja vam garantiram evo sada to mogu ovdje ne znam čime šta da stavim na stol mogu staviti svoj saborski zastupnički mandat da to kod mene u ministarstvu nije bio nijedan takav slučaj.

Moji svi projekti su imali javnu raspravu mjesec dana ranije svi su više-manje bili takvi kako je bilo kroz javnu raspravu i imala je procedura koja je trajala više tjedana. Znači nemojte govoriti neki, neko, ovi, oni dajte konkretno recite ovaj iz ove stranke, ovaj projekt i onda ćete biti ozbiljni. Ovako kada nabacujete sa neki to niko ozbiljno ne shvaća. A ja vam još jednom govorim, nađite jedan takav natječaj koji sam ja raspisao i ja ću sutra podnijeti ostavku u ovom Saboru. evo to je vama poziv, a i gospodinu Hrgu koji vidim da je otišao ako neka surfa, gleda, traži vidim da mu je to zanimljivo raditi, ako nađe ijedan takav natječaj ja sutra podnosim ostavku. Znači kod mene toga nije bilo. Tako da nemojte prvo generalizirati, a drugo dajte konkretne stvari. Evo jednu stvar smo riješili u okviru vremena ste još kada počnete govoriti u okviru teme bit će dobro. Hvala vam lijepo. Sada je na redu uvaženi kolega Josip Borić. Hvala lijepo. Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi predstavniče državni tajniče, kolegice i kolege. Raspravljamo danas o izvršenju proračuna za prvih šest mjeseci i rebalansu. Mislim da je i jedan i drugi dokument su pozitivni naznačuju da je ova godina bez obzira na sve pokušaje da se obezvrijedi rad vrijednih ljudi ipak pozitivna i da jednostavno neki se ne mogu pomiriti sa rezultatima jer su puno bolji sada nego što su bili u vremenima kada su oni imali priliku voditi ovu državu. Ali to je sve uredu. I nije loše podsjetiti se možda i što smo sve prošli pa si uspoređivati i onda reći jesmo li nešto krivo napravili ili nismo. Evo samo za podsjetnik, zadnji proračunska godina koja je prošla bez rebalansa bila je 2011. godina, nakon toga smo imali proračune RH za 2012. proračun i rebalans, pa 2013. proračun i dva rebalansa, pa 2014. proračun i dva rebalansa, 2015. proračun i rebalans, znači deset puta smo u vrijeme bivše te velike vlade nikad shvaćene raspravljali o ovim financijskim dokumentima. Što to samo po sebi sugerira? Sugerira da jednostavno je bilo riječi o nesnalažljivosti, ne imanju jedne čvrste linije funkcioniranja, neimanje čvrstih stavova koji trebaju onda osigurati prosperitet, razvoj, ostvarenje postavljenih fiskalnih ciljeva i svih drugih ciljeva koje jedan takav dokument može ostvariti. I sva sreća kažem da se narod riješio tih velikih ministara tipa Maras, Jakovina, Zmajlović njih i njihovog hedonizma i njihovih znanja jer to jednostavno teško je čak nadoknaditi i u ovom mandatu. Jednostavno čovjek se začudi zašto takve ljude uopće promijeniti kada su toliko znali, toliko su bili pametni, a nikad shvaćeni. Mi smo u trećem mjesecu usvojili proračun za 2016. godinu i bio je ministar Zdravko Marić tada predlagatelj uz drugog premijera i sada je ministar financija Zdravko Marić, promijenila se vlada imamo novog premijera, ali ga se i dalje osporava da to nije to, da to nije proračun kontinuiteta i da su svi rezultati ovog proračuna zasluga neke vlade SDP-a koja opet kaže, ponavljam, narod jednostavno nije shvatio. Što je tada rečeno ovdje u raspravi, što je rekao gospodin Marić pa da se možemo uspoređivati s onim što danas govori oporba? U trećem mjesecu rekao je očekujemo gospodarski rast od 2%, proračunske prihode od 69 milijardi, rashode smanjiti za 2,5 milijarde, deficit smanjiti što više možemo, a najmanje 7,5 milijardi znači da bude u toj razini, da bude najmanji ikada od 2008. godine i da rashode zadržimo na nivou 122 milijarde. U ime kluba SDP-a tada je govorio ako se dobro sjećam, onaj koji je danas dobio naziv Zoran veliki u odsustvu, on je govorio i što je govorio? Pa rekao je najprije da on kroz taj proračun ne vidi financijsku konsolidaciju, da će to potonuti, da će ići na loše i da narod jednostavno nije bio svjestan što je izabrao pa da onda nema dovoljno novaca ne znam za učenički prijevoz, za trajektne linije, da neće biti novaca za dječje doplatke, da će nastradati najsiromašniji.

Znači uspoređivali su 2015., 2016. pa su utvrdili da je loše, a kao njihova je bila odlična, ali dobro. I sada tko je bio u pravu? Pogledajmo rezultate što je rekao ministar financija a što je govorio kažem SDP.

Prihode veće za 1,5 milijardu kuna najviše u djelu poreza na dobit i trošarine. Manjak u proračunu 1,6% umjesto predviđenih 2,6% Imamo onako kako piše 1,8 više zaposlenih u odnosu na 2015. godinu. Prihodi od poreza 71 milijardu, 2 milijarde više nego što je bilo predviđeno, rashodi za kamate manji 320 milijuna kuna. Znači ukupni prihodi 116,4 milijarde, rashodi 121,7 milijardi, deficit 5,3 milijarde ili 1,6% BDP-a. Tko je ostvario svoje? Pa po meni i svakome tko želi biti iskren ostvario je ministar Zdravko Marić sa svojim znanjem, načinom rada ono što tada piše i ono o čemu mi danas ovdje raspravljamo. Što je još vrlo važno? Desilo se i postupno smanjenje javnog duga. Što radi SDP? On je protiv toga. Znači oni ne žele priznati da su ovo dobri rezultati i jednostavno za njih kažem ništa ne valja jer je za njihovo vrijeme sve bilo suprotno, rastao je deficit, rastao je javni dug, rastao je broj nezaposlenih i oni se ne mogu pomiriti sa jednom situacijom koja je 'ajmo reći pristojna u jednom ekonomskom okruženju u kojem država funkcionira i jednostavno su uslijed svih odnosa koji se danas kod njih događaju vrlo nervozni, cijelo jutro nervozni. Mislim da je upravo ovaj proračun pokazao da je financijsku politiku, politiku financija RH moguće voditi i drugačije, bez obzira tko je bio ministar, tj. tko Vlada HDZ ili SDP ali da postoje ljudi koji to mogu napraviti drugačije od onoga čemu smo svjedočili u nekim bivšim vremenima a da se pri tome ostvare i postavljeni ciljevi. Kada gledamo razdjele, Vlada RH, Sabor, predsjednica, svi su smanjili svoje troškove, to je činjenica i to se događa iz proračuna u proračun. Drugo, povećanje sredstava lokalnoj samoupravi i drago mi je da barem ova Vlada kažem rješava dio naslijeđenih problema koje je stvorila bivša Vlada da sve općine u Gorskom Kotaru i ostale na brdsko-planinskim područjima dobivaju dio sredstava koji je vidljiv u proračunu i iznosi koji su takvi kakvi jesu ali su ipak određena pomoć nego što je to bilo u toku 2015. godine. 200 milijuna kuna uplaćujemo manje kažem u EU proračun. Kada pogledamo razdjele 2 ministarstva koja su meni uvijek najinteresantnija, Ministarstvo regionalnog razvoja ima u ovoj godini ostvarenje od 880 milijuna kuna. Usporedimo to sa ostvarenjem Ministarstva regionalnog razvoja u protekloj 2015. godini a o tome smo jučer raspravljali i tada je bilo ostvarenje 440 milijuna kuna. Što trebamo više na to dodati uz kažem probleme i određenu političku nestabilnost koja je ipak bila u toku ove godine da su se ostvarili upravo takvi iznosi jer pokazuje da postoje sposobni ljudi koji znaju raditi. U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture imamo određeno smanjenje od 160 milijuna kuna, uglavnom iz sredstava EU, tj. fondova EU koji se neće ostvariti ali su sredstva povećana u dijelu Hrvatskih cesta za 60-ak milijuna kuna, za brodske linije dodano 35 milijuna kuna. Tako da jednostavno vidimo da postoji u toku godine mogućnost da se mnoge stvari naprave bolje bez obzira kažem na to što se neki ne mogu s time pomiriti jer ono što nam je svima valjda zadatak je da iz vlastitih iskustava, znanja izvlačimo ono najbolje kako bi mogli kažem u svojim ovlastima raditi na korist građana koji su nas birali na određene dužnosti. Ovaj rebalans proračuna svakako treba podržati, poreznu reformu koja će vrlo brzo doći u drugo čitanje, također i proračun u sljedećoj godini pokazati će da postoji politika koja ima jasan cilj, koja ima jasna znanja i koja će i u 2017. pokazati da postoje bolji rezultati nešto što će se to ostvariti u dobroj 2016. godini. Hvala gospodine potpredsjedniče, vi ste povrijedili Poslovnik članak 232. koji govori ako se govornik udalji od teme dnevnog reda predsjedatelj će ga opomenuti da se drži teme dnevnog reda. I nije to problem jer vi ste jedan od najtolerantnijih predsjedatelja u ovome Domu i stvarno pazite o tome ali maloprije ste kolegi Marasu govorili da nije lijepo govoriti o ljudima kojih ovdje nema a kolega Borić već mjesec i pol dana govori o čovjeku kojeg ovdje nema, o gospodinu Zoranu Milanoviću, i ja vidim, i svaka njegova rasprava se tiče gospodina Zorana Milanovića i ja vidim da on njemu fali ali je sam kontradiktoran sebi jer stalno govori da on kao premijer nije ništa radio a stalno citira neki njegov rad. Hvala i vama. Dakle, ja sam upozorio kolegu Marasa, nisam mu dao opomenu zato što je ružno govorio o nekome, ulazio u neke stvari koje nisu istinite a ovo je bila jedna politička ocjena, samo o tome se radi. Dakle ne smatram da je došlo do povrede Poslovnika s moje strane. Prelazimo na replike, uvaženi kolega Maras. Kolega Borić u svojoj vehementnoj raspravi spomenuo da čovjek je dobro da uči iz svojih iskustava i stečenih znanja. Ja se samo nadam da on neće učiti iz svojih iskustava koje je imao kao pomoćnik i državni tajnik ministra Kalmete jer to nisu baš znanja s kojima bi se čovjek trebao hvaliti i nadam da se da ono tamo šta je vidio i šta je naučio ne bi trebao baš primjenjivati ako jednom ikada u životu više bude imao izvršnu dužnost. Sa druge strane, koliko ljudi kome vjeruju i šta misle o kome, hvala Bogu na ovim izborima je moguće izmjeriti preferencijskim glasovima. S obzirom da ste vi doveli u pitanje povjerenje mojih birača prema meni, a kao vama jako puno vjeruju ja ću vas upozoriti na to da ste dobili 7 puta manje preferencijskih glasova nego što sam ih dobio ja. Tako da tu vas opet demantiraju sami birači. Nemojte se junačiti i ocjenjivati druge ljude ako ste u tom području dosta tanki a reći ću vam i gdje ste još tanki. U vašoj općini na Rabu, u Loparu gospodin načelnik vaše općine ima velikih problema sa zakonom. Čini mi se da ima za objasniti gdje je nestalo nekoliko stotina tisuća kuna i da mu ne ide baš najbolje. Znači krenite već možda od svoje općine, od svojih kolega tamo i njima pokušajte držati moralne prodike, objašnjavati im kako bi se trebali ponašati i kako bi trebali voditi svoju općinu. Kada njih naučite onda ću ja vrlo rado poslušati vaš savjet. Hvala vam lijepa. Odgovor na repliku kolega Borić. Kolega Maras pa niste vi mene dobro razumjeli. Vi ste cijelo vrijeme svoje rasprave govorili o renesansi a pogledajmo vaše gotičare Čanović, Smiljanec, Savo, Merzel, pa što je to? Pa to je onaj dio kojeg vi ne želite vidjeti, vi želite uvijek biti oni koji sude drugima i drugačijima. Ali ja cijelo vrijeme, i jutros sam molio jednog vašeg člana da pokuša u vaš klub uvesti mir i red jer ste jednostavno dezorijentirani. Pa vaš ako se ne varam zamjenik predsjednika kluba u odsustvu gospodin Hajdaš kaže za vas da ste osebujna osoba jer da iz 3 pokušaja ne možete odrediti koja bi bila najveća recimo stopa po kojoj bi trebalo odrediti porez na dohodak. Pa vi kažete 48, ovaj kaže 40, slijedeći kaže nešto niže, ovaj četvrti kaže odustat ćemo od svega toga. Znači imate jedan temeljni problem gubitka identiteta. Ali ja i dalje tvrdim ne postoji laž ili prevara kojom SDP može dobiti bilo koje izbore koji se pred nama nalaze. Tako ni sve te vaše laži o pojedincima, vaša suđenja unaprijed, ukazivanja na tobože nečije greške koje je pravosuđe zahvatilo, pa oni nisu izbjegli tu, problem je kod onih koji su izbjegli a radili su gore ili teže stvari. Pa ako je normalno u ovoj državi da netko za 250 tisuća kuna svojoj tetki plaća dom iz proračuna i član je SDP-a i ne dobije ništa, to je problem, to je problem. Ja ne mogu braniti ljude ako ih je zahvatio pravosudni sustava, ali će oni svoje morati riješiti. Ali problem je onih koji ih preskaču. Pa i kod vas. Pa sjetite se onih vaših putovanja, stotina tisuća kuna, pa što ste radili vi po tim putovanjima? Dobro je da se narod riješio tih i takvih vaših hedonizama i vaših zvanja i to ponavljam. Hvala vam lijepa. Druga replika je uvažena kolegica Sabina Glasovac. Kolega Boriću nekoliko puta u vašem izlaganju spomenuli ste nekakvu zavist SDP-a prema rezultatima prihodovne strane ovog proračuna za 2016. godinu. Pa ja ne znam zaista na što bi mi bili ljubomorni, ne znam, mislim mi smo 2016. godine svjedočili jednoj eksperimentalnoj vladi koja se raspala netom nakon što se složila. U tom svom kratkom mandatu svjedočili smo stalno prepucavanjima preko medija koji su se ticali mahom kadrovskih pitanja i kadroviranja po RH na svim razinama. S druge strane svjedočili smo jednako tako promptnom skidanju čak 8 tvrtki s popisa tvrtke od posebnog državnog interesa, svjedočili smo tome da se ekspresno telefonskim sjednicama se rješavalo odnosno prodavao Končar, pa smo svjedočili premijerovoj, ovog iz Kanade premijera njegovoj strasti prema kavijaru tako ono u par minuta zapravo pojede dvije radničke plaće, pa ne znam igra sa državnim interesima u najmanju ruku igra kada govorimo o MOL-u. Očito da bolje da zapravo niste puno radili, bolje da ste se možda iscrpljivali svim ovim glupostima čiji teror smo trpili 7 mjeseci. Jer kad pogledamo period od 2000. do 2003. smo isto imali sličnu situaciju gdje ste naslijedili 2003. godine sređene financije, uređen državni aparat a onda znate koje je doba mraka se poslije 2003. nastavilo, koliko je Hrvatska popljačkana, ko je u tome sudjelovao? Između ostalog i vaš šef Božidar Karmeta. Tako da tek ćemo vidjeti na koji način ćete se ponašati prema onom što vam je ostavila prošla Vlada, prema redu, prema povećanom BDP-u i molim vas nemojte, samo nas spasite scenarija kojeg smo gledali od 2003. pa nadalje. Kolegice vi možete govoriti što god hoćete ali taj čovjek vas uvijek pobijedi u Zadru što god vi o njemu govorili tako da možda ste pribjegli jedninom načinu na kojeg biste ga htjeli eliminirati ali sigurno je jedno vi ne možete suditi unaprijed niti ćete vi osuđivati ljude zato što je nešto, zato što je optužnica podignuta ili nije podignuta. To je jedino što radite i jedino s čime se bavite. Već sam vas jednom zamolio. Ako će svi početi vikati, dobacivati, vrijeđati se onda nećemo moći ni raditi, tako da vas evo lijepo molim. Izvolite. Te i takve narod jednostavno ne treba, a Božidar Kalmeta vas kažem u Zadru pobjeđuje već punih 20 godina i još će nastaviti. A vi nastavite po svom, a to su kriteriji koji variraju od teme do teme. Ako je Andro Vlahušić u pitanju, onda može sa osuđujućom presudom, ako je bilo tko drugi ili je iz neke druge stranke, onda ne može. Rješavat će se i to u budućnosti i vrlo je dobro ili je bitno da se sačuvate i vi svi tu. Jer kažem, vidim danas ste jako nervozni jer očito ovaj stranački vlak, valjda već popunjen, zadnji vagoni su popunjeni i teško se više da u njega uskočiti. I sva ta dokazivanja ne vjerujem da će djelovati puno na budućeg predsjednika, jer evo jedan vaš zastupnik je danas osjetio potrebu da kaže da vi više niste njegovo društvo, da ste toliko loši i da ste ga iznevjerili da je morao izaći iz SDP-a. I sada se svi čudite zašto je on to napravio?

Nije govorio uopće o temi, nego je nas poučavao ono u čemu je on ekspert kako se ulizati novom stranačkom šefu. Gospodine Boriću, nemam takve afinitete. Imam svoj stav bez obzira tko bio šef. Ja znam da ste vi gospođi Jadranki Kosor slali snimke da biste dokazali svoju vjernost i opravdali neke svoje postupke. Sad ste, vi ste zloupotrijebili sad povredu Poslovnika pa vas molim da to ne činite. Ovo sad bez veze jedni druge optužujete bez razloga. Kolega Branko Bačić, izvolite. Kolega Borić, slažem se sa vama da birači nisu shvatili uspješnost ministara u Vladi Zorana Milanovića, jer da su shvatili onda bi rezultat još više bio u korist Hrvatske demokratske zajednice na izborima i 2015. i 2016. Ali nisam to htio reći zbog toga. Javio sam se za repliku. Kada ste govorili o radu ministra gospodina Zdravka Marića u proteklih godinu dana. Ja bih se u tom smislu prisjetio mjeseca svibnja kada je ministar Marić tada u vrijeme političke krize u Hrvatskoj otišao u London i prodati dionice, državne obveznice. I tada je kad se vratio u Hrvatsku sjećamo se što je sve govorio SDP, što je sve govorila tadašnja oporba o tome kako je to dokaz da su hrvatske financije urušene, da je situacija u Hrvatskoj katastrofalna. A on je samo rekao pričekajmo malo da prođe ovo vrijeme i nakon toga se zadužio na domaćem tržištu po nikad manjim kamatama. Dakle to, samo taj jedan potez koji je napravio Zdravko Marić u svibnju mjesecu i u lipnju govori o kapacitiranosti njegove administracije inače Ministarstva financija koje je kroz to vrijeme, a što pokazuju rezultati ovog rebalansa državnog proračuna dovoljno govori samo po sebi, izvješće za prvih šest mjeseci. I vjerujem da će i proračun koji će vrlo brzo stići isto biti na tragu još i boljih rezultata u radu upravo i ove Vlade koju sada imamo. Hvala lijepo. Kolega Bačić, pa ja isto, evo cijelo vrijeme tvrdim da jedan čovjek može činiti razliku i ovi kažem drugi koji su nervozni oni to ne mogu razumjeti niti shvatiti, jer za njih je i dalje politika što gore to bolje za njih. Jednostavno nekakva misao vodilja s kojom se valjda sutra žele pojavit pred biračima i reći evo mi smo ta nekakva alternativa, katastrofičari koji će vas povesti u nekakvu bolju budućnost. Međutim, kažem narod sve vidi i narod sve pamti i narod sve zna. Ove laži, ove uvažene gospođe ne želim uopće komentirati, jer toliko se nisko spuštaju da se nekada ni sam ne želim spustit na tu razinu. Jer kažu kod nas ima … [[Govornik se ne razumije.]] posvuda i ako bi se spustio na njihovu razinu može ti se desiti da te spuste na tvoju razinu i da te dotuku iskustvom. To ne želim, ali što će tiče kreditnog rejtinga recimo njima je u mandatu pao dva puta. Oni su to slavili kao veliki napredak. Za njih je i pad bio rast i naravno da su se veselili onom trenutku kad je jedan odlučan čovjek rekao ne želim to i sačekat ću bolje vrijeme, jer su vidjeli šansu da se sruši Vlada i da bi eventualno oni iskoristili pukotine i vratili se na vlast. Ali narod ih jednostavno ni drugi puta nije htio jer su ponudili istu ekipu koja je sišla s vlasti 2015. godine. I danas kažem opet ta ista ekipa svima dijeli lekcije. Ostvarenje proračuna, recimo ovog financijskog stručnjaka gospodina Marasa u 2014. i 2015. je bilo 50% na razini njegovog razdjela u Ministarstvu poduzetništva. I on svima dijeli lekcije kako treba znati raditi i na neki način pomoći poduzetnicima, a potroši 50% sredstava koje imao na raspolaganju, da ne govorim o drugom koji je još bolje radio od njega o gospodinu Grčiću. Hvala lijepa. Iduća replika je uvaženi kolega Anđelko Stričak. Kolega Boriću, pa tu je bilo dosta priče o transparentnosti, o tome kako se troši proračunski novac, a o tome nam u jednim tjednim novinama početkom godine progovara i bivša ministrica Mirela Holy inače koja je u Vladi Zorana Milanovića bila u kvoti SDP-a. Veli: „Bila sam ministrica kad me Zoran Milanović zamolio da primim njegova brata. Dao mu je moj broj, pa mi se Krešo javio i dogovorili smo termin. Raspitivao se za obnovljive izvore energije i za dva konkretna projekta. Prvi je bio Pataftni pogon za mehaničko-biološku obradu otpada u Varaždinu koja je kasnije kupila Pripuzova tvrtka, a drugi je Kanal … za koji sam odmah kazala da neće proći. Varaždinske bale smeća i dan danas su problem i ekološki i zdravstveni, očito nije posao dobila dobra osoba pa Varaždinci i dan danas moraju trpiti tu ekološku bombu. Ja bih samo molio zaista da se držimo teme jer smo počeli razgovarati o potpuno nečem drugom što nema veze sa današnjim dnevnim redom i sa ljudima koji su ovdje u ime Vlade. Tako da pozivam vas ako je ikako moguće da se držimo teme. Kolega Ivan Šipić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo nekako na ovom tragu što ste vi sada rekli ja sam upravo htio nešto iskomentirati. Dakle pozitivni trendovi koji su prikazani kroz ovaj rebalans pokazatelji su da ova Vlada ma koliko je već na samom početku osporavali želi usmjeriti Hrvatsku k rušenju svih negativnih trendova.

Rasprave koje nas dijele bez argumenata i kvalitete još više će donijeti nemir i lošu sliku o svima nama. Vađenje tzv. prljavog materijala ili filmova i filmića spominjanja u biti tužitelji, suci ovdje iz ovog Doma naslušali smo se ovih dana svakojakih optužbi, a u biti možda smo se trebali samo skoncentrirati samo na ovo što je ispred nas, a to je materijal koji nam je ponuđen, jedna analiza, jedna kvalitetna analiza koja ne treba nikoga zbunjivati tko je više napravio, tko je manje napravio, nego jednostavno nas usmjeriti prema onom što od nas očekuje svaki birač ili onaj prosječni ili onaj koji nije izišao. Dakle, osuđivati Vladu koja je tek počela, optuživati je za ovo ili ono, mislim da je to ispod razine ozbiljnih ljudi, pogotovo oni koji ovdje danas ne sjede i ja nekada falim, ali ne sudjelovati u raspravi, a koristiti isključivo samo svojih pet minuta za buđenje ujutro mislim da je to vrlo neozbiljno i neodgovorno. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Odgovor na repliku. Uvažena kolegica Marija Puh. Zahvaljujem potpredsjedniče. Evo ja bih se željela u svojoj raspravi osvrnuti na dvije teme koje su bitne za moj kraj iz kojeg dolazim, a zapravo i šire. Jedna od tema su jedinice lokalne samouprave koje često spominjemo proteklih dana ovdje u Saboru, a to su jedinice koje su ostale bez statusa brdsko-planinskog područja. U ovom rebalansu proračuna je njima na neki način nešto i refundirano, ali željela bih vas upozoriti na jednu činjenicu, a to je da su te jedinice lokalne samouprave ostale bez 102 milijuna kuna sveukupno kada se zbroji prihoda, a njima se sada u ovom rebalansu proračuna vraća svega 10,9 milijuna. Tako da to je poprilično malo i recimo kada gledamo pojedinačno kada je izračun napravljen za općine ne znaju što će misliti načelnik općine recimo Cerovlje koje će dobiti 7.433 kune kao neke pomoći. Koliko će to pomoć tom načinu, niko iskreno možda da plati račun za struju u općini ili vatrogasnom domu ili nečem takvom. Izradili smo amandman kojeg smo uputili u proceduru i u kojemu smo razradili problematiku svih tih općina i gradova. Znate i sami kako bi vam bilo recimo doma da imate određena primanja, planirate si troškove, rashode u idućih godinu dana i onda vam samo jedan dan neko veli, e od sutra ti više nemaš na raspolaganju 5.000 kuna, imaš na raspolaganju 2.500 kuna a ti se sada snalazi sa svim svojim kreditima i svim obavezama koje imaš već od ranije preuzeti. Mislim da nikome od nas ne bi bilo ugodno, a točno ta situacija se desila tim općinama koje su izgubile status brdsko-planinske, tako da apeliram da se razmotri amandman i da se vidi i da se njima stvarno pomogne na konkretan način jer ja vjerujem da će se po neki načelnici dobro nasmijati, osim recimo spomenutog načelnika Općine Cerovlje koji je baš tu najkarikiraniji i imamo recimo Općinu Bistra koja će dobiti svega 26.000 kuna. Da se tim općinama malo bolje pomogne jer ipak su one pokretači i razvoja i razvoja komunalne infrastrukture. I na kraju krajeva kada toliko govorimo o demografiji znači ukoliko općine neće imati svoju infrastrukturu i ukoliko općine neće biti posložene jednostavno mladi će i dalje odlaziti i odlaziti će u veće gradove, imat ćemo sve više područja Hrvatske koje će biti bez stanovnika, a i nažalost mnogi će odlaziti van države. Druga stvar na koju bi se željela osvrnuti, a koju sam već spominjala i prilikom same izrade ovog proračuna, pa nažalost nije bilo sluha za tu situaciju su klizišta koja su u zakonu definirana kao elementarna nepogoda. Sama klizišta koja su se pojavila najviše su se pojavila u Krapinsko-zagorskoj županiji i u Varaždinskoj županiji. U Krapinsko-zagorskoj županiji procijenjeni troškovi trenutnih postojećih klizišta su 98 milijuna kuna, u Varaždinskoj županiji 27 milijuna kuna. Na tim klizištima koja su nastala znate i sami da svaka nova kiša, svaki novi snijeg, svake nove promjene vanjskih uvjeta jednostavno dolazi do sve većeg i većeg urušavanja klizišta i do sve veće i veće štete. Pitam vas sada tu da li bi ikome od vas bilo ugodno živjeti u ovakvoj kući? Druga stvar je da svi vele kao to trebaju rješavati općine i gradovi gdje se to desilo, to je većinom stvar općina i gradova, a idući paradoks je da se ta klizišta najviše zapravo i događaju u ovim općinama koje sam ranije spomenula, znači općinama koje su ostale bez velikog dijela svog proračuna. Pa apeliram da se iznađe neki način kao što su se sanirale poplave u Gunji i kao što su se sanirale i druge elementarne nepogode da se barem djelomice iznađe sredstava, da se saniraju barem ona najopasnija klizišta jer evo cijele ceste odlaze, odlaze kuće, jednostavno ljudima više nije sigurno živjeti u svojim kućama koje su izgradili sa građevinskim dozvolama, sa svim što je trebalo, oni danas praktički nemaju gdje živjeti i svaki dan im visi neki nož nad glavom da li će možda iza ove kiše moja kuća otići a ja više neću imati gdje stanovati.

Hvala vam lijepa. Imamo jednu repliku, uvažena kolegica Dragica Roščić. Kolegice spominjali ste da se od ovih 10 milijuna kuna pomoći koje se daju općinama da neke općine imaju jako mali iznos koji dobivaju, Cerovlje a drugu nisam čula. Koji je ustvari prvotni iznos koji su oni izgubili ranijim promjenama, je li znate možda za Cerovlje? Je li trebate još nešto reći kolegice Roščić? Ja vam ne znam konkretno po općinama, imam sad trenutno podatak samo za sve te općine pobrojene skupa, znači sve općine i gradovi pobrojeni skupa izgubili su 102 milijuna kuna a znači svima opet pobrojano skupa vraća im se 10,9 milijuna kuna.

Uvaženi kolega Milorad Batinić, izvolite. Žao mi je što nema ministra ali vjerujem da suradnici slušaju. Naime ja neću u svojoj raspravi raspravljati o prošlosti, pokušati ću što i je cilj proračuna ili rebalansa proračuna da vidimo što nas čeka u budućnosti. U ime kluba izrazili smo svoje mišljenje o makroekonomskim pokazateljima i trendovima koji su pozitivni na dobrobit svih nas, međutim u ovom proračunu to ne mogu iščitati i vidjeti. Radi kratkoće osvrnuti ću se na nekoliko točaka. Prije svega i slušajući premijera u Saboru on se pozivao i tvrdi i traži od nas da vjerujemo da će ova Vlada biti vjerodostojna e samo što ja ne znam čemu i kako i na koji način. Ovim rebalansom to ne mogu iščitati. Prvo i osnovno, puno puta smo ukazivali bili na jedan problem koji država je preuzela obvezu ujedno i odgovornost ne izvršava, radi se o Varaždinskoj županiji, gradu Koprivnici, što se tiče obveza države prema sufinanciranju najma osnovnih škola, srednjih škola, dvorana, ukupni iznos oko 15 milijuna kuna. Tražili smo i stanku u Saboru preko medija, ljudi iz lokalne, regionalne samouprave su također dolazili međutim to u ovom rebalansu ne vidimo. Mi smo uputili amandman u nadi da će se to razmotriti i da se ne samo ispoštuju obveze koje je RH preuzela nego da se na neki način i sagleda realnost toga. Nadlaje kada govorimo o obeštećenju ili 'ajmo reći na neki način nadoknadi izgubljenih sredstava jedinice lokalne samouprave su izgubile jednim zakonom koji je isto kao i ovi porezni zakoni što je bio rekao ministar da će također biti na neki način nadoknada, biti će obeštećenje pa smo vjerovali a shvatili smo da nismo trebali vjerovati. I sada se ovim rebalansom osigurava 10,9 milijuna kuna što je nekih čak 10% onoga što su jedinice lokalne samouprave izgubile, isto jednim nespretnim, rekao bih prijedlogom zakona. Smatramo da je to nedostatno a to ću evo argumentirati upravo na dva primjera iz svoje županije.

Znači 2013. godine je posebna državna, … [[Govornik se ne razumije.]] status brdsko-planinskoga i sa poreznim prihodima oni su imali prihod po glavi stanovnika 1391 kunu grad Lepoglava, općina Ljubeščica 1539 kao potpomognuta područja. 2013. je bila osnova za izračun ovog zakona koji je bio nespretan, da bi došli u 2015. godini grad Lepoglava po glavi stanovnika ima porezne prihode zajedno, porezne prihode 749 kuna, općina Ljubeščia 954. Sa tekućim pomoćima grad Lepoglava ima 1350 kuna po glavi stanovnika, općina Ljubeščica 2789 kuna prihoda. I sada vidimo u prijedlogu rebalansa proračuna grad Lepoglava iako nije bilo u planu dobiva potporu od 110 kuna po glavi stanovnika kao obeštećenje što iznosi na godišnjoj razini 913, 915 tisuća kuna. Općina Ljubeščica dobiva 741 kunu po glavi stanovnika ili u apsolutnom iznosu milijun 378.

Pa koja je to formula? Ja bih volio znati, ja ću postaviti i pismeno pitanje, tražiti ću pisani odgovor jer zanima me formula. I nije to jedini slučaj, ima puno takvih slučajeva. I zato me zanima da li ćete biti vjerodostojni, ali na temelju čega i u čemu vjerodostojni? Shvatiti da su građani RH i lokalna razina željni smo pravednosti, jedne daleko pravednije raspodjele tih sredstava. Ja ne bi želio, ja ću prihvatiti ukoliko je pogreška u izračunu jer ovime je učinjena nepravda. Ali ako je formula po kojoj je ovaj izračun napravljen, onda formula je nepravedna. Ja ne bi želio sumnjati da je nešto drugo. Ja ne bi želio sumnjati a izreći ću da je na djelu politička korupcija. Nadalje, Fond za zaštitu okoliša brisano je iz plana 9 milijuna kuna za sanaciju klizišta. Povećanje za 162 milijuna kuna za zbrinjavanje posebnih kategorija otpada. I povećano je za 7,8 milijuna kuna oporaba otpada i iskorištenje vrijednih svojstava otpada. Nemojte me krivo shvatiti, iščitavajući Zakon o otpadu ovo su iluzije. Ovo su iluzije ili je bacanje prašine u oči ili je zamračivanje nečega. Proučite zakoni koji definiraju što je otpad, koja vrsta otpada, kako vjerujte mi ovo je sumnjivo krajnje. Nadalje, bilo je govora o povećanju prihoda sa osnova trošarine, i tu sam isto bio kazao a odnosi se na onaj aspekt koji nisam dobio odgovor što se tiče povećanja prihoda sufinanciranja nerazvrstanih cesta od 20 milijuna kuna. Nažalost ministar ni ne treba to znati. Ali mogao je biti pripreman na odgovor ili pozvati nekoga. Saznao sam od kolegice na odboru 20 milijuna kuna će ići za čišćenje snijega za zimsku službu, to smo odgovor dobili na odboru gdje je ta tema bila raspravljana. Pa opet pitam po kojim kriterijima? Da li će samo Gorski Kotar dobit ili će dobiti sve općine koje su izgubile status potpomognutih područja za što svakako jesam. Budimo pravedni, nemojmo biti vjerodostojni ili ostati vjerodostojni jer vrlo je simptomatično, sjećam se i 2004., znači Vlada Ive Sanadera kasnije Vlada Jadranke Kosor, HDZ je uvijek, uvijek uoči izbora da li rebalansom, dali godišnjim planom proračuna ovakve stavke, ovakve pozicije možete provjeriti pomoćnice ministar, možete provjerit to vrlo jasno da li Hrvatske ceste, da li nešto drugo uvijek se osiguravala su se sredstva koja se nisu dijelila transparentno. Ja bi želio vjerovati da ćete biti vjerodostojni ali nekim drugim načelima, želio bi vjerovati ministru Mariću a vidjet ćemo idući tjedan čujem da će biti rasprava o poreznim zakonima da li će se ispoštovati ove stvari? Meni je žao što ga nema da čuje raspravu i želio bi vjerovati da će nam ova Hrvatska neovisno koja Vlada bila postati pravednija a isto tako da će i Vlada sa svojim politikama biti pravednija prema hrvatskim građanima. Uvaženi kolega Josip Borić prva. Hvala lijepo.

Vi ste bili potpredsjednik ovog doma, mijenjali smo 2014., krajem 2014. Zakon o brdsko-planinskim područjima, vidim ovdje ste predložili amandman. Sad govorite o pravednosti i predložite amandman u kojoj jednoj općini Matulji samo zato što je na brdsko planinskom području ima proračun od 50 milijuna kuna u 2016. godini dodajete 3,5 milijuna kuna koje vi smatrate da trebaju dobiti. A jednoj općini Skrat 110 tisuća kuna isto po vašem prijedlogu. Znači općina koja ima proračun možda 2 ili 3 milijuna kuna. Po čemu ste vi slagali ovaj amandman koji točno zbraja 50 milijuna kuna na koje smo vas upozorili kad se donosili taj zakon da će se to desiti. I svi ste spremno dignuli ruku za to i rekli ste vratit ćemo mi to tim područjima iz kompenzacijskog fonda. Vidjeli smo ostvarenja u 2015. godini 647 milijuna iz kompenzacijskog fonda od 1 milijardu i 800 koje ste uzeli svima. I tu ste tumačili politiku HNS-a koja je trebala biti pravedna, vjerodostojna u potpunosti od početka do kraja. Znači da ipak birate poziciju ili opoziciju i načine kako ćete se ponašati kad ste na vlasti ili kad ste u oporbi. Dosljednost traži jednaka rješenja za sve. Upozorili smo vas da činite krivo i pokušat ćemo mnogo toga ispraviti a rekli smo na koji način u 2017. godini i dobit ćemo proračun na raspravu pa ćemo vidjeti da li će to biti ovako ili neće. Ali ako je vama pravedno nekome ko ima 50 milijuna kuna dodati još 3,5 a nekomu ko ima 2 milijuna dodati 100 tisuća kuna onda to isto za mene nije najbolje rješenje. Znači kolega Borić ako ste slušali uvodno kazao sam da neću raspravljati o prošlosti, međutim da bi mogao sagledati budućnost moraš poznavati prošlost. I rekao sam mi smo pogriješili i ja sada učim na svojim greškama. Niti sam ja dodjeljivao sredstva, niti sam bio u prilici ali ako bi bio u prilici onda svakako bi bile transparentne formule ili način kako bi. Znači a što se ovog našeg amandman išli smo, pošto velim nije mi jasna bila formula a obrazložio sam u raspravi da mi je prosto nevjerojatno da je tolika razlika između dvaju sredina koje su približno slične, približnog indeksa razvijenosti i ne mogu me uvjerit niti ministar da je to ispravno, da je to točno, možda pravedno i ne mora bit. Ali išli smo sa amandmanom na način da sve jedinice koje su izgubile status brdsko-planinskog neke su prošle bolje, neke slabije, da svaka od njih ne izgubi više od 25% prihoda. To je bila hajmo reći jedan linearan pristup umanjenju prihoda. Mi smo s takvim amandmanom išli. E sada, što se tiče što i kako u buduće raditi, prije svega svjesni smo svi ovdje vjerujem koji smo malo više i dublje zašli u tu tematiku i problematiku prije svega ovo rangiranje prema indeksu razvijenosti, mislim to treba pod hitno riješiti, pod hitno. Jer bilo kakva za proračun 2017. godine, bilo kakvo rangiranje to će biti još veća nepravda ukoliko se indeksacija ne napravi na adekvatan način. Mi smo čak i predlagali da se, dok se ne napravi reforma lokalne samouprave, dok se to ne napravi da se naprosto svim jedinicama lokalne samouprave koje primaju ispod 1500 kn prihoda poreznih po glavi stanovnika da ih država nadoknadi. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Batinić, činjenica da ste nekoliko puta spomenuli pravednost i pravicu u rasporedu sredstava i da treba biti izmaknut iz stranačke odbojnosti pojedinih jedinica lokalne samouprave i gledati cjelovitost i potrebe jedinica lokalne samouprave. Ja dolazim iz jedne otočne općine za otočne prilike solidno razvijena koja u protekle tri godine Vlade čiji ste vi bili dio nije dobila niti jedne jedince lipe, niti iz jednog programa iz državnog proračuna što ne mislim da sad kao odgovor na takvo ponašanje treba nastaviti opet po nekakvoj stranačkoj opredijeljenosti, dijeliti sredstva samo vlastitim načelnicima, gradonačelnicima i župana, županijama. Dapače, ja se slažem sa vama da je potrebno itekako uvažavati i potrebe, ali i spremnost jedinice lokalne samouprave da priprema projekte. A drugo što sam htio reći, spominjali ste i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i određene nelogičnosti ste istaknuli u funkcioniranju toga fonda. Ja bih vas ipak podsjetio da je proteklih šest mjeseci o kojima raspravljamo do promjene na čelu fonda došlo negdje krajem travnja što znači da je sadašnji čelnik tog fonda dva mjeseca obnašao dužnost u samome fondu i nešto bitno u funkcioniranju tog fonda nije mogao promijeniti, a da nije naslijedio od prethodnog direktora fonda protiv kojega ja nemam nekih većih primjedaba da ne biste mislili da sada ja optužujem bivšeg direktora fonda. Mislim da je i korektno surađivao i radio u određenim stvarima. Ali evo u tih šest mjeseci za koje mi danas raspravljamo novi ravnatelj tog fonda je došao, direktor fonda došao je negdje čini mi se u svibnju, tako da nešto bitno u politici fonda nije mogao promijeniti, ni u njegovom Kolega Bačić, ja nisam kad sam spomenuo fond, znači čitao sam brojke i vidim određene nelogičnosti u alokaciji troškova i vidim određene nelogičnosti u povećanju iznosa, u postotku na plan. Potpuno razumljivo da se radi rebalans, ali mi nije jasno što se desilo u međuvremenu. Znači, to je bilo. Znači moramo definirati što jasnije kriterije kada je u pitanju državni novac. Jer upravo iz tog razloga, ukoliko ti kriteriji nisu transparentni, ukoliko nisu vidljivi, ukoliko nisu čitljivi, onda dolazi do toga da izražavamo sumnju. Ja bih volio da mi se dokaže upravo ova razlika od 670% između ove dvije općinice, grada i općine. Ja bih to volio znati. Možda sam u krivu i spreman sam isto tako ukoliko sam krivo procijenio i govorio javno se ispričavam. Pravo i pravda to su dva različita pojma, ali pravednost je nešto što svi želimo. I vjerujte mi opravdano sumnjam u političku korupciju. Od 2005. godine kad je bila garnitura do, znamo do kada do 2011. dobit potporu iz državnog proračuna, pa dajte molim vas! Nije. Nije, jer upravo kod Vlade Zorana Milanovića dobivale su, ja znam za svoju županiju neovisno o preferencijama općine i gradovi.

Poštovani potpredsjedniče. Pa evo kolega ja vas inače cijenim i vaše rasprave i slažem se sa vašim stavovima da se na greškama uči i dobro je da učimo na greškama. Ali moram vas podsjetit dok je bio čovjek koji je vodio vašu stranku, ministar, potpredsjednik Vlade onda baš u toj županiji se najviše novaca slijevalo. I pomoćnik koji je tada bio, odnosno zamjenik ministra baš je najviše novaca slijevao u svoju županiju. To mi je onak malo čudno, da sad imamo dvojake kriterije kad se govori o tome. Često govorite pojam politička korupcija. Vrlo hrabro od vas. Ali morate se sjetiti, tko ne zna povijest nema perspektivu u budućnosti. Dakle, baš neki od vaših čelnika su oko toga imali problem. Kada pričate o klizištima, pa klizište je proces. Dakle, to je slučajno moja struka. Dakle, to nije nešto što nastaje danas, javilo se slučajno danas. To su procesi. Nisam vidio nekakva posebna rješenja. Ne morate brinuti oko toga da li smo mi vjerodostojni ili nismo, to je hrvatski narod prepoznao. A što se tiče i to sam vam na odboru rekao i ponovit ću. Malo me smeta kada govorite, žao mije što nema ministra, pa ovdje je državni tajnik i pomoćnik. Pa zar su to ljudi koji nešto ne znaju, ne mogu slušati? Pa nisu to ljudi koji su pučkoškolci i to smo o tome razgovarali na saborskom odboru. Prema tome, ne bi da sam na vašem mjestu podcjenjivao ljude koji ovdje sjede. Kolega Mikulić. Nisam nikoga podcjenjivao s time što sam prozvao ministra, ali svakako složit ćete se sa mnom da prvi čovjek je taj i rasprave su uvijek usmjerene prema njemu. Naravno on je odgovoran. Nadalje, što se tiče spomenuli ste da se najviše novca slijevalo u županije itd. pa ne znam, ja da budem iskren nisam radio tu analizu. Ja bi volio da je, ali bojim se da nije. Ali isto tako kada ste spomenuli, ne znam na koje projekte ste mislili tada se nije gledalo da li je dobio Novi Marof gdje je HDZ, dobila je …, dobila je Vinica, znači podjednako i pod kakvim takvim kriterijima. A vi ste uostalom radili i u Ministarstvu gospodarstva pa možda imate više informacija ukoliko je bilo takvih nekih stvari. Što se tiče klizišta, da, to su procesi i klizišta smo kandidirali bili, bio je javni poziv od Hrvatskih cesta, mislim da je bilo negdje 2014. godine. PO prvi puta 2014. javni poziv od Hrvatskih cesta na kandidiranje. Zašto je zapelo, zašto nije, da li je to zato jer se trebalo sufinancirati i iz Fonda za zaštitu okoliša, sada vidim da su sredstva, znači činjenica je tada vlada nije u cijelosti možda znala kako to riješiti. Klizište, slažem se, ja imam iskustva još i kao šumar gdje smo isto na određenim područjima, nisam građevinca ali imam doticaja sa inženjerstvo i sa građevinom itd., ali mi smo kandidirali na području Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije negdje preko 100 i nešto milijuna kuna izrađenih projekata, evidentiranih klizišta. Tražiš u ovom ministarstvu u onom, svi samo peru ruke od toga, a to jeste elementarna nepogoda. Ostali krajevi Hrvatske su sretni što nemaju, možda imaju neke druge probleme. Znači apsolutno budimo pravedniji i ako smo pravedni bit ćemo vjerodostojni i steći ćemo vjerodostojnost ukoliko je nemamo. Iduća pojedinačna rasprava uvažena kolegica Sabina Glasovac. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Jučer smo ovdje imali na klupama Izvješće o izvršenju proračuna za 2015. godinu i kada sam ga malo analizirala posebno dio koji se odnosi na Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i kada ga usporedimo primjerice sa ovim polugodišnjem izvješćem o polugodišnjem izvršenju, ali i sa rebalansom proračuna za 2016. godinu onda možemo vidjeti kada govorimo o iznosima i o planu da je tu situacija poprilično slična, 13,9 milijardi je bio plan i 2015. godine u izvršenju je to došlo na nešto malo više od 14 milijardi kuna.

Ona koja je završila svoj mandat 2015. godine i ova koja je započela svoj mandat bez obzira što je ponovno izabrana druga vlada, ali i ova Vlada HDZ-a i MOST-a u sličnom sastavu kada govorimo o koalicijskim partnerima i o programskom dijelu, može se vrlo jasno vidjeti koliko su to ogromne razlike i kako se raspolaže s novcem poreznih obveznika. Tako smo recimo 2015. godine što se tiče europskih fondova u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta koristilo se apsolutno sve što se koristiti moglo. Zašto? Zbog toga jer je krajem 2014.godine u ovom hrvatskom Domu usvojena Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije i sukladno akcijskom planu već su postojale neke mjere koje su se trebale započeti odnosno trebala je započeti njihova realizacija u 2015. godini. Jedna od njih ključna ali ne i jedina bila je cjelovita kurikuralna reforma. I onda kada pogledate malo izvršenje 2015. onda ću ga usporediti sa ovim izvršenjem polugodišnjim 2016. i sa rebalansom 2016., možete vidjeti recimo da se u 2015. godini znači iznimno se snažno radilo na uspostavi sustava hrvatskog kvalifikacijskog okvira, da je imenovano ukupno 8 sektorskih vijeća, da je započela provedba 30 projekata u iznosu od 64 milijuna kuna financiranih iz ISF kojima je glavni cilj razvoj standarda zanimanje i standarda kvalifikacija koji su se poslije trebali prilagoditi za upis u sami registar, pa da smo imali vrlo uspješno korištenje ISF sredstava da bismo svakom djetetu osigurali pomoćnika u nastavi, poticali smo udruge za izvaninstitucionalni odgoj, obrazovanje djece i mladih, čak i u sredstvima koja su bila prelazila plan u nekim dijelovima što opet nije dobro, ali bolje da je tako nego da štedimo odnosno da probijamo stavke na nekim drugim troškovima koji ne idu krajnjim korisnicima, a to su naši učenici. Pa smo tako u skladu sa planom pokrenuli stručno usavršavanje i izobrazbu učenika, nastavnika u srednjim školama, usavršavanje za provedbu nacionalnih programa u ovom slučaju kurikuluma, pa smo u planu smo imali 7,5 milijuna kuna od čega je potrošeno samo 3 milijuna kuna, znači 4,5 milijuna je vraćeno na kraju 2015. proračun, a sa samo 3 milijuna kuna ekspertna radna skupina i 500 ljudi koji su radili na kurikuralnoj reformi je zapravo u 2015. isproduciralo ono što će biti objavljeno u 2016. godini, to je okvir nacionalnog kurikuluma i čak 51 kurikuralni dokument. Da ne govorim da je Agencija za odgoj i obrazovanje paralelno sa tom izradom dokumenata pripremala naše učitelje, nastavnike i stručne suradnike za ono što im slijedi u tom dijelu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i kod cjelovite kurikuralne reforme, ali i kod licenciranja učitelja, nastavnika, stručnih suradnika pa i samih ravnatelja. Sve je to znači bilanca koja je ostavljena na kraju 2015. godine, stvari gotovo pa završene. Kada govorimo o fondovima OP-i kreirani, dva znači ključna Operativni program učinkoviti ljudski potencijali koji nam je podloga za povlačenje sredstava iz Europskih socijalnog fonda i s druge strane operativni program konkurentnost i kohezija koji je ključna podloga za povlačenje sredstava iz Europskog razvojnog fonda. I onda dolazimo u 2016. i kada pogledamo ovo polugodišnje izvršenje, kada pogledamo plan rebalansa, kada usporedimo sve one slatke, šarene laži koje su ovdje bile prezentirane prvo od gospodina Tima Oreškovića a neki dan i od gospodina Plenkovića onda dođemo do toga zapravo da vidimo da sve što se 2016. godini u sustavu obrazovanja, znanosti tehnologije moglo zaustaviti, uprskati ili unazaditi sve se uprskalo, unazadilo ili zaustavilo. Tu se nije propustila nažalost niti jedna prilika. Pa tako primjer ako sada pogledate sredstva vidjeti ćete da je tu recimo porast u odnosu na plan od nekih 110 milijuna, 110,7 milijuna kuna, međutim ako malo vidite kakva je ta struktura onda ćete vidjeti da tu zapravo, u tom povećanju 110 povećanje sveučilišta i visokih učilišta je čak 212 milijuna kuna što bi značilo zapravo ako uzmemo u obzir onu neplaniranu isplatu regresa s obzirom da su već bili na vidiku parlamentarni izbori i da sredstva za isplatu regresa u opće nisu bila planirana u proračunu, vidimo da u rebalansu sada moramo to nadoknađivati i najniži dio sredstava u osnovnom i srednjem školstvu zapravo ide za plaće odnosno u ovu namjenu i da ide u sveučilištima i visokim učilištima, onda možemo zaključiti da je nešto negdje oko 200 milijuna kuna zapravo oštećeni su krajnji korisnici sustava. Ne mislim pri tome naravno ništa loše protiv isplate regresa ali kada se pogleda kako se raspoređuju sredstva onda je to zaista strašno. U 2016. godini znači za 20, imamo, naprosto smanjuju se sredstva za stručno usavršavanje, izobrazbu učitelja i nastavnika u srednjim školama i usavršavanje za provedbu nacionalnih programa. Zašto? Ako je ovdje obećano da cjelovita kurikularna reforma ide dalje. Ovo su još nedostatna sredstva koja su bila u planu proračuna za 2016., mi smo na to upozoravali, međutim sada se dodatno smanjuju sredstva. Isto tako i za razvoj sustava osiguravanja kvalitete, zašto se zaustavio projekt primjerice i zašto se to vidi na sredstvima ovdje da se neće, očito se odustaje od licenciranja ravnatelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Očekujem vrlo brzo zakon ovdje sa jednim člankom pred nama gdje ćemo prolongirati rok za licenciranje vjerojatno za godinu, dvije, tri ili četiri što je vrlo neozbiljno. Kapitalne investicije su isto u velikoj mjeri zapravo, na neki način reći ću ugrožene. Povlačenje fondova je katastrofalno. Znači negdje oko 80 milijuna kuna samo kroz operativni program razvoja ljudskih potencijala, kroz prioritete 2, 3, 4, kroz prioritetne osi, 2,3, 4 i 10 u osnovnim i srednjim školama nije i neće biti iskorišteno zbog aljkavosti, zbog nerada i ne spremnosti da se pripreme sve one podloge u dokumentaciji koje su trebale biti pripremljene. E-škole su isto tako zaustavljene, ne znam jesu li sad, odčepljen cijeli taj postupak ali isto vidimo 80 milijuna kuna je propušteno iz europskih fondova za projekt i dinamiku kako je zamišljeno za e-škole. Što se tiče kapitalnih investicija znanost i tehnologija naravno opet su gubitnici, oni su nepravedno bili zapostavljeni na samom postavljanju proračuna za 2016. godinu i sada im se opet uzima 22,7 milijuna kuna. Što se tiče mene kao stanovnice Zadarske županije, ono što nikako ne mogu podržati, ne mogu dakle nikako to opravdati jest da se smanjuju sredstva za 8,8 milijuna kuna za novu luku Gaženica u Zadru, da se i dalje ne ispravlja nepravda koja je nanesena našim otocima, dakle gdje su već pri planiranju proračuna za 2016. smanjena sredstva za subvencioniranje vodoopskrbe otoka, ne ispravlja se ta nepravda niti rebalansom. Sveučilište u Zadru ste uzeli proračunom 25 milijuna kuna, vraćate mu 2, vrlo darežljivo. Nešto se malo ispravlja nepravda prema poticajima redovnih pomorskih, putničkih i brzobrodskih linija ali ne u onolikoj mjeri za koliko su zakinuti u 2016. godini u odnosu na 2015. Kapitalne investicije škola Sinj, o tome ćemo još ovdje pričati prilikom donošenja novog proračuna. I dalje traje krizna situacija s onom rupom gdje bi trebala biti dvorana i škola u Babinoj Gredi, pitanje je dana kada će to eskalirati. Ugroženi su i dalje projekti ugovorni javno privatnog partnerstva i završetak projekta centra Mocire za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama. Sve u svemu, obrazovanje i znanost i dalje ostaju gubitnici i kroz ovaj rebalans proračuna. Ne očekujem bolju sudbinu za njih ni kod proračuna za 2017. godinu, voljela bih da me demantirate. Prva replika uvaženi kolega Mato Franković. Poštovana kolegice Glasovac, moram reći nisam razmišljao o repliciranju međutim ponukala me činjenica kako ste rekli da je povlačenje fondova katastrofalno. Ja ne mogu vjerovati da ste vi to rekli obzirom da vjerojatno se sjećate kako je vaš kolega Grčić hrvatskoj javnosti objašnjavao 2,5 godine da RH ne može povlačiti sredstva iz EU jer kompjuterski sustav nije u funkciji. A vjerojatno se i sjećate kako je upravo Vlada koju je predvodila kukuriku koalicija najmanje sredstava povukla uspoređujući sve one druge države koje su pristupile EU u tim prvim godinama mandata.

Vi mene očito niste slušali, ja sam govorila o Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, ministarstvu koje u toj Vladi koju ste sad spominjali bilo jedno od najuspješnijih po povlačenju fondova. Eto čisto za vašu informaciju da i dalje stojim pri tezi da je ono što je napravljeno u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta prema stvaranju preduvjeta i već onom što smo ostavili u naslijeđe skoro pa gotove završene stvari u tri četvrtine gdje ste trebali samo jednu četvrtinu završiti da je to katastrofa, neoprostiva katastrofa. Plan razvoja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji je preduvjet svih preduvjeta za povlačenje 80 milijuna eura i samo iz ISF-a do 2020. godine. Dočekao je ministra Šustara gotov, gotov u 2. mjesecu. Znate kad ga je vaša Vlada usvojila? Znate kad? Sad predzadnju sjednicu prije nego što ćemo ići na nove odnosno prije nego što će biti izbori. Pa nije li to katastrofa 6 mjeseci program koji je dobio zeleno svjetlo Europske komisije? Naše škole strukovne vape za svakom kunom i eurom koje nemamo u našim proračunima, niste bili u stanju staviti na Vladu i otvoriti prostor da se u 2016. povuče išta za strukovno obrazovanje. To je vaša strahota i ne izvlačite se na Grčića, nego utječite na Barišića da ne nastavi Šusterovim putem. Druga replika je uvaženi kolega Josip Borić. Hvala lijepo. Kolegice Glasovac vidim da je gospođa Ingrid Antičević dobila dostojnu zamjenu ovdje u Saboru. Svaka čast. I želim pohvaliti vaš dio rasprave sve do onog kraja kad ste krenuli prema otocima. … [[Upadica se ne čuje.]] Vi ste danas nešto našpanani ne znam zbog čega ali jednostavno rebalans je rebalans. Ne treba se previše uzbuđivati jer on će proći, pozitivan je, dobar je, brojke su u redu samo sam htio isprava onaj vaš zadnji dio jer vi ste bila pomoćnica ministra Jovanovića, ne znam zašto ste dali ostavku i otišli ča nekoliko dana, ne nekoliko dana nekoliko mjeseci prije kraja mandata, nije opće bilo razloga po meni, bili ste dobra pomoćnica i vidim da puno znate o tom resoru nego ovaj dio o otocima. Vi znate da se uvijek krajem godine na neki način rebalansom poravnavaju potrebe i ono što se može utrošiti i piše vodoopskrba jadranskih otoka je 10 milijuna i potrošit će se 10 milijuna. I ne treba ništa dodati, biti će sasvim dovoljno. Isto je tako i na ovim linijama trajektnim brzobrodskim i brodskim. Bilo je potrebno još 35 milijuna kuna, zašto? Jer se nismo uspjeli dogovoriti s brodarima o onoj famoznoj cijeni goriva koju oni koriste gdje stvaraju uštede ali uredba govori nešto drugo i moramo poštivati uredbu i dodat ćemo 35 milijuna i bit će sasvim dovoljno da se svima plati ono što trebaju dobiti. Ali to ne znači da se sad mora ne znam što dogodit, istrašiti otočane ili neke stanovnike tih otoka da će se ne znam što desiti do kraja godine, kao što se nije desilo ni jedno od vaših predviđanja u proteklih godinu dana a ovaj rebalans potvrđuje da smo i tada kad smo ga donosili kao proračun bili u pravu i još ostvarili puno bolje rezultate od onoga što smo i sami predviđali. Kako se neću nervirati? Kako se neću nervirati? Ukinute su subvencije starijima od 20 godina za mjere aktivnog zapošljavanja mladim ljudima, a vi ste u kampanji i vaša predsjednica Kolinda i vi mladi, zadržimo ih u Hrvatskoj i onda prvo što napravite u proračuni i sad to još ni ne popravljate nego drsko ustrajete na toj lošoj odluci da opet ne date, onemogućavate te te mlade ljude, prvo ove starije od 29 godina da uopće steknu radno iskustvo kroz stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Drugo, ove jadničke kojima se i ostavili pravo njima 120 i više dana ne rješavate kroz Zavod za zapošljavanje uopće ne dajte rješenja, ne rješavate njihove statuse. Zvone vam telefoni u područnim zavodima, užarene su linije i to znate i ne to od jučer to je mjesecima. Drugo, obećavali ste rodilje naknade i stvarno u Hrvatskoj bar ovo gdje se ja krećem u društvu popriličan dobar dio mojih poznanica i kolegica je ostao trudan, ja ne znam je li na njih utjecalo to vaše obećanje ali ako je pa može vas biti sram kako ste ljude izvarali. Evo one sad sve rađaju, rađaju, neke će roditi ostale bez 1000 kuna a nije da ih nema, eura pardon, eura još gore još ste ih više prevarili, a nije da nema za to sredstava u ovom rebalansu ima. I sad vi meni kažete zašto se ja živciram? Zato što lažete, što lažno obećavate i onda kad kao se izvlačite da ste pogriješili u proračunu, niste stigli, niste imali vremena onda pokažete kroz rebalans da je to bila dobro smišljena akcija i da vam je jednostavno lažu u krvi. Poštovani gospodine dopredsjedniče, poštovana kolegice zastupnice evo ga interesantno je kako skoro u svakom vašem izlaganju vi morate spomenuti reformu kurikula. Inače vi ne koristite jednu riječ koja nije hrvatska, inače nije kurikulum nego kurikul tako da evo pokušajte govoriti hrvatski jezik ukoliko je to moguće. Spomenuli ste aljkavost, nesposobnost, rekli ste da zapravo nisu izvršene nekakve proračunske stavke vezano uz reformu kurikula. Vi najbolje znate da ste upravo vi sudjelovali u kadroviranju stručnog povjerenstva, tj. stručne radne skupine za provedbu cjelovite reforme, vi ste ga nazvali kurikuluma. Tako da ako je netko kriv onda je upravo krivo to povjerenstvo koje nije obavilo svoj posao u zadanom vremenu. Ovdje ipak moram nešto reći što nije vezano direktno za vaše izlaganje predsjednica nije naša, vi ste rekli vaša, nego je ja pretpostavljam i vaša također. Pretpostavljam da vaše kolegice i prijateljice nisu rađale djecu radi 1000 eura nego zbog toga što djecu žele. Tako da evo ja ću se ispričati u ime prethodne Vlade.

Odgovor na repliku. Vidite je ta predsjednica moja, ali se ona ne ponaša kao da je moja. Ona se ponaša kao da je predsjednica samo jednog dijela Hrvatske, a ja od nje očekujem da ona bude predsjednica svih Hrvatica i Hrvata i naravno i onih drugih koji žive naših dragih kolega pripadnika drugih nacionalnosti, a našli su svoj Dom ovdje u Hrvatskoj. To je prvo. Drugo. Kurikulum. E ponavljat ću ga, ponavljat ću ga znate dokle? Dok se ne provede reforma obrazovnog sustava, a čiji ključni dio je kurikularna reforma. I ja ću govoriti kurikulum, a vi govorite kurikul. To je ionako jedan od uzroka mnogih problema zašto je ta problema propala. Znate vi dobro o čemu ja govorim. A i da sam htjela nisam mogla kadrovirati članove stručne radne skupine, bilo ih je više od 500, tako da vam je ta priča potpuno promašena. Nemojte čitati DNEVNO.hr oni vas dezinformiraju. A evo ono što ja očekujem od vas budući mislim da ste vi dobri sa zamjenikom Šlezakom, evo da apelirate na njega, da on utječe na ministra Barišića kao zamjenik i da kaže da ovi ljudi kojima je obećano da će se nastaviti cjelovita kurikularna reforma još čekaju na onaj obećani poziv da ih se uključi, da ih se vrati. Još ga nisu dočekali, pa evo čisto možemo preko zamjenika do ministra reći da očekuje se poziv, nije još došlo do poziva. Znači i dalje stvari stoje, ništa se ne miče, a reforma je zaustavljena zbog ideoloških razloga ne ove strane sabornice, nego čak ne ni cijele ove, nego jednog manjeg dijela desnog dijela sabornice ako gledamo s mjesta potpredsjednika Sabora. Imamo još dvije pojedinačne rasprave. Prva je uvažena kolegica Dragica Roščić. Hvala potpredsjedniče, evo pozdravljam i ministra, uvažene kolegice i kolege. Znači mi imamo prvu godinu u kojoj se smanjuje javni dug i ostvaruje se rast. I to su činjenice i moram na početku odmah izreći pohvale. Znači imamo pozitivna kretanja na domaćem gospodarstvu. Nekako mi se čini da se pred kraj ove rasprave ipak to zaboravi, imamo rast BDP-a od 2,7% u prvoj polovici, pozitivna kretanja u industrijskoj proizvodnji, trgovini na veliko i malo, turizmu i građevinarstvu. Imamo nižu stopu nezaposlenosti. I ono što vidimo u ovom polugodišnjem izvještaju su stvarne štednje. Kao što sam jučer rekla ono što nam se u 2015. godini prezentiralo kao štednja u stvari nije bila štednja, manje se investiralo, a kad pogledamo pojedine stavke u stvari nismo iskoristili EU sredstva. To je jasan pokazatelj, a ono što vidim ove godine, vidimo jasan rast investicija i stvarne štednje. Štednje se stvarno ostvaruju ako se, znači ako su manji rashodi materijalni, ako su manje reprezentacije, ako imamo manje troškove kamata, ako imamo manje troškove financijskih usluga. U 2015. godini čak smo za 2 milijarde promašili planiranje u odnosu na ostvareno. Vidimo da je plan bio značajno realniji nego onaj u 2015. godini, a 25.9. je čak rađen rebalans, tako da ono što je planirano izvršeno je jako odstupalo i to su činjenice. Realno je da je i ova tehnička Vlada unatoč okolnostima puno bolje planirala proračun i činjenica je da to možemo zahvaliti isto ministru i tehničkoj Vladi i ovoj sad novoj Vladi. Također moram izreći zabrinutost, nadam se da će i planovi, informatizacija i uvođenje tehničkih sustava u Saboru i Vladi biti izvršeno u 2016. Tu vidimo nešto manje izvršenje nego što je plan. I ono što me veseli, a to je da ovaj proračun pokazuje korištenje pojedinih EU fondova. Znači u pola godine više nego što je to bilo u cijeloj godini 2015. godini. To se jasno vidi u rashodima za nabavu nefinancijske imovine. U situaciji kada ljudi odlaze iz Hrvatske jako me veseli, znači da su planovi oko iskorištavanja operativnog programa ljudskih potencijala znači dosegnuti, a na terenu se doista osjetila potpora općinama i gradovima. A imamo tu i nove planove i pomoći naročito brdsko-planinskim područjima. Rashodi za subvencije izvršeni u prvom polugodištu su 3,7 milijardi kuna, a onaj najznačajniji skok je u ovom dijelu od 2 i pol milijarde kuna što se odnosi na rashode za subvencije u poljoprivredi. Ako znamo da nam je kroz program godišnje otprilike taj iznos dostupan, znači da je ova Vlada kroz izravna plaćanja u poljoprivredi i kroz mjere ruralnog razvoja uspjela iskoristiti ono što nam je godišnje dostupno iz programa ruralnog razvoja i to nam obećavajuće u pola godine. I imamo, znači možemo vjerovati da će i nadoknaditi ono iz 2015. što nije iskorišteno. Izražavam zabrinutost jako nižeg izvršenja od planiranog stavke tehničke pomoći kod Agencije za plaćanje u poljoprivredi. I pohvaljujem ono što je vidljivo da je planiranom dinamikom išlo i provođenje programa IPA Adriatic Holistic, znači integralna zaštita od šumskih požara u koje je uključena i moja županija. A naravno svi ovi rashodi, znači pokazuju da doista, da su oni bili manji to ne bi bila štednja i pokazuju se na ukupnim prihodima koji su rasli čak 10,5% Uvaženi kolega Bunjac.

Hvala predsjedavajući. Kolegice Roščić, naime vi ste sad ustvrdili kako je proračun vaš bio realno planiran i ujednačen, usporedili ste to sa Vladom iz 2015. godine. Međutim, ja vas molim da ako imate pred sobom izmjene proračuna da pogledate kakvo je stanje u Ministarstvu poduzetništva i obrta pa da prokomentirate na koji način je moguće da su samo 53% sredstava planiranih potrošena, a više od pola milijarde kuna u jednom od najvažnijih resora koje je Vlada imala nisu utrošena. Kolega usporedila sam konkretne brojke, a što se tiče izvršavanja, znači u stvari od plana 53, to znači da polugodišnjim izvještajem dosežemo planove. Ja sam pričala o konkretnom, znači govorim o poljoprivredi. U stavci znači kroz subvencije države, konkretno znači za izravna plaćanja i mjere ruralnog razvoja pa ne znam na što ste se vi točno osvrnuli u mom govoru. Zadnja pojedinačna rasprava, uvaženi kolega Branimir Bunjac. Hvala predsjedavajući. Evo zadnji u ovoj točci. Htio bih se prvo osvrnuti na ovu jezičnu raspravu koja me zaintrigirala. Naime, kolegica Glasovac je rekla da se koristi kurikulum i to je latinski naziv i ona ga je ispravno navela, kolega je rekao da se on treba prevesti kao kurikul, međutim Vijeće za normu standardnog hrvatskog jezika ne prihvaća takav prijevod, znači on je pogrešan. Prema tome, ako već želimo govoriti standardnim hrvatskim jezikom onda od sada pa ubuduće bi trebali koristiti te nazive. Drugo, htio bih se kratko osvrnuti na analizu ovoga proračuna na neke detalje koje možda ne bi bili istaknuti u svakoj prilici, ali za koje mislim da možda se ipak trebaju spomenuti. Naime, u analizi ovih troškova kao što sam malo prije spomenuo vidimo da je Ministarstvo obrta i poduzetništva potrošilo samo 53% planiranih sredstava i sada bih ja htio pitati tu dakle tehnološku vladu koju je vodio Tim Orešković, a ministar Marić bio u njoj istaknuta osoba, kako je moguće da se tolika namjenska sredstva nisu potrošila? Evo, neke od stavaka primjerice, subvencije kamata za poduzetničke kredite 11 milijuna kuna nije utrošeno. Operativni program učinkovitosti ljudskih potencijala Garancija za mlade planirano 9 milijuna kuna, potrošeno nula kuna. Konkurentnost i kohezija program planirano 250 milijuna kuna utrošeno samo 76 ili 30%, provedba mjera za poticanje investicija malih i srednjih poduzetnika i obrtnika 5 milijuna kuna je ostalo neutrošeno. Strategija razvoja zadužnog poduzetništva i Strategija razvoja klastera u RH potrošeno nula kuna. Središnji informacijski sustav malog gospodarstva utrošeno 22% sredstava. A onda najednom obnova voznog parka sredstva su utrošena prema planu. Zatim imamo Regionalni i inovacijski fond utrošeno samo 14% sredstava. Program Eurostars samo 31% sredstava, program Eureka samo 14% sredstava, program Konkurentnosti i kohezija pojedinačna jamstva bez subvencija i kamatne stope utrošeno samo 35% sredstava, program Konkurentnost i kohezija mali zajmovi dobro to ne, nego projekt Poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo planirano 6 milijuna 375 tisuća kuna, potrošeno 184 ili 2% Pa dobro dajte mi recite, da li je Ministarstvo poduzetništva i obrta išta radilo u ovoj 2016. godini i imamo li mi pravo takvu Vladu proglašavati uspješnom i u biti uopće govoriti o nekakvom smanjenju rashoda velikom kada vidimo da pola milijarde kuna koje se navodno uštedilo se ustvari nije potrošilo prema planu, nije se radilo ništa. To bi praktički bilo ko da ukinemo plaće pa da velimo evo gledajte sada smo uštedili 10 milijardi kuna. Isto tako vidimo da mnogi od tih programa nisu provedeni niti u proračunu Ministarstvu znanosti i obrazovanja o čemu je već govorila zastupnica Glasovac, je oni su provedeni u smislu da je za jedno 200 i nešto milijuna povećan proračun, ali samo kada su se dizale plaće ili slični troškovi. Ali recimo programi kao što su Poticaj udrugama za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih 2milijuna kuna nisu utrošena, zatim imamo poticanje izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama i visokoškolskom obrazovanju minus, stručno usavršavanje i izobrazba učitelja i nastavnika u srednjim školama također, stipendiranje redovitih studenata i znanstveno usavršavanje sredstva su ostala neutrošena, kapitalne investicije u osnovnom školstvu sredstva su ostala neutrošena. Znači, vidimo da ustvari se mnogi vrijedni programi nisu proveli iako su bila sredstva planirana i s te strane se učinkovitost ove Vlade ne može ocijeniti uspješnom. Također bi htio reći još za kraj jedan detalj kada sam već detalje započeo, a ta je da se u ovom dokumentu od 400 stranica pojavljuju mnoge stavke za koje se planira iznos u proračunu od tisuću kuna.

Dajete mi molim vas recite gospodine Marić što se to može uspostaviti za tisuću kuna? Kakve to pčelinje paše evo dolje imate na trgu jedno 200 pčelara, kakve to pčelinje paše ćete uspostaviti za tisuću kuna i što je najbitnije od svega, nijedna ova stavka se nije realizirala. Znači ono stoji u proračunu jednostavno zato da bi na neki način ismijavalo ozbiljnost jednog ovako vrijednog dokumenta.

Prva je uvaženog kolega Hrvoja Zekanovića. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Bunjac, ne znam je li čujete sada kada imate slušalice ili to slušate nešto drugo? … [[Upadica se ne čuje.]] A izvrsno, dobro. Evo ovako, latinski jezik vi ne znate, ja sam ga učio, znam ga loše ali neki znaju, pa ovako kaže, latinska riječ kurikulum na hrvatski se prevodi, evo npr. u djelima Tome Akvinskog razdoblje doba ili vremenski krug, u srednjovjekovnih pisaca tijek vremena razdoblje. U djelima Marka Marulića trk, trčanje, tijek, trkalište, staza. Potkraj 17. stoljeća koristi se isključivo za trk i trčanje, potkraj 18 stoljeća tijek, trk, trčanje, trkalište i trkalištvo. Tako da mislim da, ja znam da je vama i vašim kolegama teško govoriti hrvatskim jezikom pa ovo nije više Sabor, ovo je skupština ali evo potrudite se.

Zahvaljujem poštovani kolega. Pa evo da me i vi učite latinskom jeziku. Ja sam naime inače po struci doktor povijesnih znanosti, studirao sam latinski i grčki, prevodio sam starohrvatske kartulare i dokumente stare gotovo 1000 godina, drago mi je da ste me vi sada podučili dakle tim nekim jezičnim osnovama. Međutim, ja sam se pozvao na izvještaj Vijeća za normu hrvatskoga standardnoga jezika gdje sigurno sjede bolji stručnjaci nego bilo koji saborski zastupnik. A ovaj drugi dio koji ste mi rekli za skupštinu, skupština je hrvatska riječ. Znači vi ćete za bilo koju udrugu, za bilo koju, uvijek ćete imati izbornu skupštinu. Znači osnivačku skupštinu, tako se to zove. To je isto kao što su neki pokušavali reći da ne znam zdravo nije hrvatska riječ iako se ne znam svi pozdravljamo sa zdravo Marijo u nekim prilikama itd., znači skupština je hrvatska riječ. I ako vi aludirate na gospodina Pernara, on je jednostavno govorio o skupštini kao jednom tijelu a nije bio toliko naivan da Hrvatski sabor naziva skupštinom. Tako da u biti molim vas ako već proučavate hrvatski jezik da se prije toga dobro informirate kako bi dakle postigli jednu visoku razinu njegove upotrebe. Hvala vam lijepa. Rasprava je vrlo zanimljiva ali stvarno nema baš nikakve veze sa onim o čemu bismo mi danas trebali raspravljati tako da vas molim da se ipak držimo teme. Druga je na redu uvažena kolegica Majda Burić. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Evo ja vas moram razočarati oboje da nije ni kurikulum ni kurikul već se radio o uputniku. Želimo li se držati hrvatske jezičke kulture i tradicije koja seže od stoljeća 9. onda moramo znati da je u Hrvatskoj jezičnoj kulturi jezično čistunstvo normalno i dominantno i da ne bismo trebali govoriti niti o kurikulumu niti o kurikulu već o uputniku. Budući da ste spomenuli i Vijeće za normu hrvatskog standardnog jezika koje je osnovano 2005. godine valja spomenuti i to da je ono ukinuto 2012. godine i da ga je ukinuo sam ministar Jovanović.

Međutim to je dokinuto 2012. godine. A kada govorimo o latinizmima koji su preuzeti u hrvatski jezik onda se oni preuzimaju bez sufiksa –um, dakle kao kurikul a budući da mi imamo svoju divnu hrvatsku riječi onda ne vidim razlog zbog čega bi to trebao biti kurikul a ne uputnik. Kolegice Burić, hvala vam što me niste poslušali, jer sam jako puno naučio. Odgovor na repliku. Zahvaljujem kolegici, naime, niste me dobro slušali, ja sam rekao da uputnik ili naukovna osnova. Znači to su dva termina koji se nude kao zamjenski i oni bi u biti takvi trebali biti. Znači ustvari bi trebali govoriti o reformi uputnika, odnosno reformi naukovne upute. I ne vidim nikakvog dakle konflikta između i ovoga što ste vi rekli i što sam ja rekao. Ne znam, možda jedino da iskoristimo ovu priliku da zaposlimo u Hrvatskom saboru jednog dobrog lektora koji će sudjelovati u ovakvim raspravama. Da, ima, ovdje smo došli od rebalanska i od brojki do jezika i do slova, ima ljudi koji više preferiraju brojke a evo ima i nas koji volimo slova. Međutim ovaj fetiš da se taj kurikulum pretvara u kurikul, mene podsjeća na onaj fetiš da se sportu dodaje stalno kvačica i da se on pretvara u šport, evo to je meni na toj razini, da se od kurikuluma radi kurikul mi je ravno fetišu da se od sporta čini šport. Odgovor na repliku.

I to bi trebao biti sadržaj a jezična pitanja bi trebala biti nadgradnja. Međutim, ne trebamo u svakom slučaju ni jezična pitanja zanemariti, ako se mi ovdje nećemo dakle zalagati i za taj pravi standardni hrvatski jezik koji je na koncu konca ovdje ozakonjen 1847. nakon teške borbe i nakon ljudskih žrtava onda zaista na neki način za taj hrvatski, za taj hrvatski jezik nema budućnosti.

Ja ću se maknuti od hrvatsko latinskih izraza i vratiti se na temu. A ja ću vam reći jer smo već tijekom evo koliko već rasprave dugo zaboravili ono što je bit ovog rebalansa pa ću podsjetiti još jednom pred sam kraj. Vi ste govorili o rashodovnom djelu koji je on podbacio za nekih 0,7 milijardi koliko sam ja razumio. Pa gospodin ministar je i obrazložio, imali smo tehničku a ne tehnološku Vladu i razumljivo je da neki projekti, neki ugovori nisu mogli biti sklapani i radili se. Ali ono što je bitno i što posebno želim naglasiti za kraj ove današnje rasprave je prihod o kojem vrlo malo ko je ovdje govorio koji je povećan za 1,5 milijardi kuna.

I to je sukus cijele današnje rasprave, to bi trebao biti sukus našeg promišljanja kako napokon iz ovih ili onih razloga što se možemo oko toga kroz rasprave prepucavati, jedni drugima govoriti ali je činjenica da je ovo trend RH i da je ta prihodovna strana ove godine za 1,5 milijardi povećana u odnosu na planirani proračun ove godine. I to je ono što je najbitnije u svemu. Hvala. Hvala uvaženi kolega. Nisam mislio da je, nisam izjednačavao tehnološku i tehničku Vladu, nego sam htio reći da je predsjednik Vlade bio dakle menadžer, da je to bio čovjek koji nije imao izborni legitimitet pa sam na taj način htio reći dakle o kakvoj se Vladi radilo. Vi naravno imate pravo kad kažete da su se prihodi proračuna povećali međutim ova Vlada za to nema neke osobite zasluge. Ja vas želim čvrsto uvjeriti da bi s obzirom na trendove koji se nalaze u hrvatskom okruženju i s obzirom na pad cijena energenata vrlo jednostavno bilo koja Vlada povećala te prihode. Te prihode treba promatrati u svijetlu pada koji traje 8 godina i jednostavno ako poznajete nekakve osnove ekonomije znate da ni jedno gospodarstvo nema kontinuirani pad, niti jedno gospodarstvo ima kontinuirani rast. Znači to je u biti jedna krivulja gdje imate razdoblja pada i razdoblja rasta i logično je bilo da nakon 8 godina od nekakvih kažete povoljnih trendova izvana dođe do rasta BDP-a. Međutim, rast BDP-a koji je ova Vlada ostvarila je na vrlo krhkim nogama, vidjeli smo između ostaloga i jučer sa podizanjem tužbi sindikata koliko je dakle, kakva opasnosti sve prijete tim procjenama rasta. A ustvari bi taj BDP trebalo procijeniti da bi se ova Vlada mogla ocijeniti kao uspješna, kakav će biti u proljeće 2018. godine kad preživimo slijedeću godinu kada dolazi na naplatu veliki dio duga, i s druge strane rast mora preći minimalno 3% a moje je mišljenje da se mora kretati oko 5% da bi se poništili svi negativni efekti duboke recesije kroz koju je Hrvatska država prošla djelomično zahvaljujući ekonomskoj krizi u svijetu ali djelomice nažalost zahvaljujući domaćoj politici. Hvala vam lijepa. I zadnja replika današnjeg dana uvaženi kolega Josip Borić. Kolega Bunjac vi ste u svojoj raspravi osvrnuli se na planiranje i ostvarivanje pojedinih detalja u tom proračunu, našli ste ih negdje podosta, sve ste ih na neki način izgovorili i utvrdili da zbog toga i toga Vlada nije uspješna, rebalans ili proračun nije ostvaren onako kako treba. I zaista to može tako izgledati. Recimo mi vas kao članove Živog zida ili kako stranku ne možemo ocijeniti u ničemu, iza vas nema nikakav pisani dokument. Znači da vidimo vaše sposobnosti planiranja pa da kažemo evo tu ste nešto napisali, dobro je, loše je i s lijeve i s desne strane. Jednostavno sve što vi izgovorite je jedina vaša aktivnost i sve to ode u nekakav zrak jedino što to zabilježi valjda fonogram. Ali vas recimo možemo usporediti, vi se isto nešto planirali kad ste ušli recimo u predizbori ili izborni proces, vjerojatno ste tada planirali da će vas biti puno.

I danas vidimo da vas sada ima svega troje ili dvoje u Živom zidu. Znači da i dobri planovi odu u krivo nekada neovisno o tome da li znaš ili ne znaš planirati. Za mene Živi zid nekakva aspocijacija na građevinu. I mislim da ako ovako nastavite da će vam se vrlo lako desiti da Živi zid ostane na dvije cigle recimo na vama i na kolegi Sinčiću jer vidim da je i gospodin Pernar otišao u neku drugu stranku.

Odgovor na repliku. Znači hvala gospodinu Boriću što on nas tako dobro prati. Mi ćemo ga angažirati kako analitičara u stranci prvom prilikom kada to bude mogućnost. Naime, vi gospodine Borić bi ste željeli dakle da se Živi zid raspadne. Angažirali ste sve medije koji god postoje, resurse, ne znam pravosuđe i policiju. Međutim, mi smo bili koalicija „Jedina opcija“ I koalicija „Jedina opcija“ je izgubila jednog zastupnika, još uvijek ima 7 zastupnika. Ni jedan zastupnik koalicije „Jedina opcija“ nije istupio i mi ćemo zajedno izići na lokalne izbore i tamo ćete ponovno izgubiti jedan dio postotaka glasova na vašu nesreću, a mi uporno rastemo.

Ja vam garantiram gospodine Borić da se vi samostalno kandidirate na izborima da ne biste dobili 0,5% glasova, a najmanje biste ušli sa zadnjeg mjesta na listi kao što je ušao dakle gospodin Pernar. Znate mi smo rekli mi nećemo koalirati ni sa SDP-om, ni sa HDZ-om i budite čvrsto uvjereni da mi sa vašom strankom nećemo koalirati da nam ponudite ne znam kakve novce, a isto tako da nas progonite kao lovci srne isto tako nećemo sa vama koalirati. Prema tome, prihvatite da smo mi tu gdje jesmo, bavite se dakle Ministarstvom poduzetništva i obrta, a mi ćemo isto tako se truditi svoj posao obaviti najbolje što možemo i budite čvrsto uvjereni ja vam to garantiram da ćemo ga obaviti jako dobro. Nećemo mi vama dat ni novce, niti ćemo vas gonit ko srne. Možete vi slobodno radit svoj posao, tako da, u ime HDZ-a. Ja je sada zaključujem. Poštujući članak 212. Poslovnika o amandmanima, izmjenama i dopunama proračuna glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. To znači u roku od tri dana, jer ne možemo glasovati, najmanje tri dana.

A glasovanje ono koje imamo petkom kao i obično u 12,00 sati.